Ustava RH i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici dopustite mi da ispred Vlade RH kao predlagatelja predstavim izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima kojim se uređuje pitanje zabrane kandidiranja na lokalnim izborima i pitanje prestanka mandata člana predstavničkog tijela, odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika. Zakonskim prijedlogom pred vama pooštravaju se uvjeti prema kojima birači i političke stranke smiju kandidirati osobe za člana predstavničkog tijela kao i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika. Usvajanjem ovih odredbi birači i političke stranke neće smjeti za člana predstavničkog tijela jedinice niti za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Ovim zakonom se ne izdvajaju pojedina kaznena djela kao što su taksativno sada bila navedena, već se primjenjuje generalni pristup po kome zabrana kandidiranja postoji za svako kazneno djelo za koje je počiniteljima djela izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili je tako izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na istu primijenjena uvjetna osuda. Zabrana kandidiranja proširuje se na počinitelje svih kaznenih djela bilo propisanih kaznenim zakonom iz 1997. godine, odnosno Kaznenim zakonom iz 2011. godine bilo propisanih nekim drugim posebnim zakonom kao na primjer Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonom o trgovačkim društvima itd. Svrha navedenog ograničenja je zaštita vladavine prava, pravnog poretka i javnog morala jer se onemogućuje da u procesu političkog odlučivanja sudjeluju počinitelji kaznenih djela kojima je izrečena kazna za počinjenje djela na način propisan zakonom. Utvrđivanje strožih uvjeta za ostvarivanje pasivnog biračkog prava u skladu je sa stajalištima Europskog suda za ljudska prava temeljem kojeg su države slobodne nametnuti strože uvjete za ostvarivanje pasivnog biračkog prava nego za ostvarivanje aktivnog biračkog prava. Ovim prijedlogom uređujemo i pitanje prestanka mandata za člana predstavničkog tijela na način ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom danom pravomoćnosti presude. Usporedbe radi sada važeća odredba glasi: „Ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci danom pravomoćnosti sudske presude.“ Kada govorimo o općinskim načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima prestanak mandata nastupio bi ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom danom pravomoćnosti presude. Važeća odredba propisuje ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca danom pravomoćnosti sudske presude. Ovakvim izmjenama otklanjaju se uočene nejasnoće vezane uz prestanak mandata. Kada je riječ o prestanku mandata zbog odjave prebivališta predlažemo jasnije, preciznije te odredbe na način da ona sada glasi: Ako odjavi prebivalište s područja jedinice danom odjave prebivališta, a ne danom prestanka prebivališta kako je propisano sadašnjim zakonom. Time smo odredbe uskladili sa izričajem iz odredaba Zakona o prebivalištu i na taj način otklanja se nejasnoća koja je uočena u provedbi. U preostalom dijelu odredbe se usklađuju sa uređenjem iz posljednje izmjene zakona iz prosinca 2020. godine tako da se usklađuju odredbe vezane uz dužnost zamjenika općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim slijedom činjenice da je dužnost zamjenika ostala i u općinama koji imaju više od 10000 stanovnika. Dodaje se da se odredba zakona koja se odnosi na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno sa gradonačelnikom primjenjuje i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno sa općinskim načelnikom usklađuje odredba vezana uz davanje izjave o potrebnom trajanju prebivališta koji uvjet je brisan izmjenama iz prosinca 2020. Briše se izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na područje jedinice sukladno odredbama ovoga Zakona. Cijenjene zastupnice i zastupnici, donošenjem ovog zakona učinit će se značajni koraci u poboljšanju upravljanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osobe koje su pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela te se time ogriješili o pravni poredak RH neće se moći kandidirati na idućim lokalnim izborima. Molim vas ostanite jer imamo cijeli niz replika.

Gospodine Rukavina ova dopuna zakona je svrsishodna kao i vaše pravosuđe. Ja sam vas i gospodina Malenicu kao ministra pravosuđa upoznala s tim kako se zakoni u Hrvatskoj primjenjuju. A primjenjuju se na način da sudovi svjesno krše zakon, da sud u Šibeniku prihvaća tužbe, a da pri tome uopće ne utvrdi nultu točku, a to je legitimitet tužitelja, a sve s ciljem pogodovanja lihvarskim agencijama tj. skrivanju službenih brojki kako bi mogli opljačkati šesteročlanu obitelj čiji je otac hrvatski branitelj. I vi u ministarstvu znate da sud čini kazneno djelo, da kršite Ugovor o EU i Uredbu o zaštiti podataka i ništa ne poduzimate. Dapače stajete u obranu toga i ja vam kažem i pitam vas, jeste li svjesni da svakoj nepravdi dođe kraj.

Poštovani državni tajniče, ovo su lijepe ali nažalost kozmetičke izmjene. Imam jedno kratko pitanje za vas. Koliko vrijede ruke Milorada Pupovca i SDSS-a u Hrvatskom saboru? Jesu li one vrijedne žrtve hrvatskog naroda, žrtve hrvatskog naroda u Vukovaru jer se prihvaćanjem amandmana prije 4 mjeseca SDSS-a koji su danas Članak 107. i Članak 108. ovog zakona omogućili dvostruko pravo glasa pripadnicima nacionalnih manjina.

Je li to u skladu sa Ustavom, je li to u skladu sa svim ostalim parametrima ravnopravnosti hrvatskog naroda sa pripadnicima nacionalnih manjina? Kao što ste i sami naveli imate opće biračko pravo i posebno biračko pravo koje nacionalnim manjinama pa tako i u onim općinama i gradovima gdje je hrvatski narod kao nacionalna manjina daje pravo na dopunsko glasovanje. Poštovani državni tajniče u javnom savjetovanju pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazuje na problematiku prekršajnog zakonodavstva kojim je reguliran problem nasilja u obitelji navodeći da je neprikladno da funkciju u predstavničkim izvršnim tijelima političke vlasti na lokalnoj razini obnašaju recidivisti odnosno višestruki počinitelji prekršajnih djela koja se odnose na nasilje u obitelji. Također je predložila da se uvrsti odgovarajuće zakonsko rješenje kojim bi se takvoj vrsti prijestupnika onemogućilo da se kandidiraju za obavljanje tih funkcija u predsjedničkim izvršnim tijelima političke vlasti na lokalnoj razini. Uvažena zastupnice predlagatelju su u interesu bili teži oblici kaznenih djela koji zaslužuju strože kažnjavanje i gdje je zadatak kazne bio to znači iznad 6 mjeseci u pravilu novčane kazne su do 6 mjeseci. Evo u tom smislu vam želim odgovoriti. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče Rukavina, uskoro ćemo vjerojatno doznati zbog čega idu ove izmjene i dopune zakona pa ćemo vjerojatno uz neko ime ili prezime vezati ovaj zakon pa će se zvati lex nekako, kad je, kad ste uputili, kad sam vidjela da je na dnevnom redu ovaj zakon po hitnoj proceduri mislila sam da je ipak netko razumio kako je epidemiološka situacija u Hrvatskoj i donesao nekakve odluke recimo da se smanji broj potpisa za lokalne izbore, ali nije riječ o tome nego je riječ ipak o nečemu drugom. Koji je to bio ključni moment, dakle 2 puta ste mijenjali zakon u 2020., zadnja izmjena je bila u prosincu i sad malo više je od mjesec dana pred lokalne izbore koji su 16. svibnja, koji je to bio ključni moment zašto se ovaj zakon baš mora mijenjati jer ako se ne promijeni neće se moći održati lokalni izbori odnosno očito se, će se moći netko kandidirati, pri tom i najavljujem amandman gdje ste vi sad [[Upadica: Hvala.]] i o tom smo raspravljali, to će biti prilika da u pojedinačnoj raspravi nešto kažem o amandmanu. Zasigurno od određenih interesa za predlagatelja je bila zaštita vladavine prava, pravnog poretka i javnog morala. I svakako smatramo dodatno ovim osnažujemo lošu percepciju birača, povjerenje građana itd. Poštovani državni tajniče Rukavina, jako je važno ustvari apostrofirati da želimo odvojiti žito od kukolja i vratiti povjerenje birača u sve dužnosnike od lokalne do državne razine. Danas razgovaramo o lokalnoj razni gdje se počesto zbog nekih pojedinih primjera svima lijepi vrlo ružne etikete. Tako da ja mislim da ovim izmjenama zakona upravo to i možemo postići, vratiti povjerenje birača. Ono što mene zanima, da li se ovim izmjenama zakona na bilo koji način mijenjaju izborna pravila ili izborni postupci i jer to naravno ne bi bilo u skladu sa onim što smo već propisali te sami ste rekli da su ova stajališta koja su iznesena u zakonu u skladu sa stajalištima Europskog suda za ljudska prava, pa onda pretpostavljam da su i u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Ova pravila su predradnje.

Uvaženi državni tajniče, Klub zastupnika u čije ime ću govoriti će podržati ove izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima. Samo mi recite, smatrate li da su ove izmjene u skladu sa uzimajući u obzir činjenicu da se događaju u vrlo kratkom razdoblju do raspisivanja izbora jesu li one u skladu sa Venecijanskom konvencijom?

I ako se nekome sudi za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti tada se ne može dogoditi da se izbjegne svrha donošenja ovoga zakona i da bude nagodba odnosno presuda 5 mjeseci, jer se na taj način izbjegla upravo svrha donošenja ovoga zakona. Znači ne može se dogoditi da ako si gradonačelnik jednoga grada odakle dolazi predsjednik Državnog odvjetničkog vijeća onaj nesretni … [[ne razumije se]] da znači da možeš 5 mjeseci dobiti i da se na taj način to izbjegava ili ako obnašaš javnu dužnost recimo župana, gradonačelnika, načelnika ne daj Bože da netko tvoj bližnji zaposlen u toj ustanovi da to vrijedi za sve ostale institucije kako za suce tako i za državne odvjetnike. Upravo smo kroz Kazneni zakon definirali sva kaznena djela i upravo ovim zakonom su sva kaznena djela obuhvaćena. Tako da što se tiče i članova predstavničkog tijela i izvršnog dijela od općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika nema selekcije jer znamo da zadnjim zakonom je bio samo jedan set navedenih kaznenih djela, a sada je obuhvaćeno apsolutno sve što je u Kaznenom zakonu navedeno i kažnjivo.

To nije dobro za demokraciju i naravno uvijek se može pojaviti mišljenje u javnosti da se to možda radi zbog nekog specifičnog slučaja i zato bi doista bilo dobro da se barem godinu dana prije samih izbora mijenjaju neke stvari vezane uz same izbore. Što se tiče same lokalne samouprave u Hrvatskoj, znamo da imamo 556 gradova i općina. Tu posebno govorim o manjim općinama. S obzirom na iseljavanje, mortalitet veći od nataliteta pitanje je sada u novom popisu da li ćemo imati više od milijun stanovnika na području općina.

Državni tajniče, ovim Prijedlogom zakona koji se nalazi pred nama regulirat ćemo izbor čelnika lokalne odnosno regionalne uprave. Stoga mi molim vas recite, kakvo je vaše osobno mišljenje o činjenice da osobe koje se ne mogu javiti na natječaj za zapošljavanje temeljem Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi mogu istovremeno se prijaviti kao kandidati za čelna mjesta u istim tim upravama odnosno ne ispunjavaju zakonske uvjete jer se protiv njih možda vodi kazneni postupak iako nisu pravomoćno osuđene ne mogu biti zaposlenici, ali mogu biti šefovi tim zaposlenicima. Na taj način šaljemo li dobru poruku našim građanima i da li zaista vraćamo povjerenje u politiku i političare? Mislim uvažena zastupnice da Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima apsolutno nema veze sa ovim zakonom. Upravo jačamo ovim zakonom kažem sva kažnjiva djela koja su kažnjiva. Morat će to znači svi oni koji se žele kandidirati bilo u predstavničkom tijelu, bilo za načelnike, gradonačelnike i župane i zamjenike neće više moći se kandidirati. Tako da je ovo jedan dodatni napredak u jačanju svega onoga o čemu ste vi govorili.

Kakvo je stanje tamo, kako se to?

A zašto je takav? Zato što u njemu nedostaje razmatranje o nekim drugim, hvala vam, pitanjima i problemima koje bi trebalo u tom zakonu nadopuniti. Nisu sporne ove izmjene. Ali zašto npr. niste razmotrili situaciju u kojoj će se prikupljati potpisi za nadolazeće lokalne izbore, pa uvesti mogućnost elektronskog prikupljanja potpisa ili neki drugi način olakšavanja prikupljanja potpisa putem Ureda državne uprave. Doista je tužno zašto su vaši okviri promišljanja o potrebama izmjena ovog zakona tako skučeni. Predlagatelj se osvrnuo uvažena saborska zastupnice na ovaj dio koji smo naveli, a mislim da resorno ministarstvo će sigurno poraditi u narednom periodu i vremenu i na ovom o čemu vi govorite. Da. Poštovani Dražen Bošnjaković, predsjednik Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege.

Predstavnik predlagatelja naveo je kako se prijedlogom zakona predlaže precizirati zakonske odredbe kojima se propisuje zabrana kandidiranja na lokalnim izborima, te prestanak mandata članovima predstavničkih tijela i općinskim načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima. Ovdje se proširuje obuhvat kaznenih djela, te se zabrana kandidiranja utvrđuje za svako kazneno djelo kada je počiniteljima kaznenih djela izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili je zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Preciziraju se zakonske odredbe koje se odnose na prestanak mandata u slučaju pravomoćne sudske presude kojom su navedene osobe osuđene za kaznena djela na kaznu zatvora ili je zamijenjena radom za opće dobro ili je uvjetnom osudom, te u slučaju prestanka mandata zbog odjave prebivališta s područja jedinice. U raspravi je izraženo mišljenje kako će stupanjem na snagu ovoga zakona stvorit se neujednačeni uvjeti za kandidiranje na lokalnim izborima, te izborima za zastupnike u HS odnosno kandidiranje za predsjednika RH. Izneseno je mišljenje kako unatoč činjenici što postoji veliki konsenzus za donošenjem ovog zakona isti je trebao ranije biti upućen u redovnu zakonsku proceduru posebno imajući u vidu zakonske rokove donošenja odluke o raspisivanju izbora. Također navedeno je kako se ovim prijedlogom značajno mijenja razlog zabrane kandidiranja na lokalnim izborima, te prestanak mandata članovima predstavničkih tijela, općinskim načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, te se umjesto dosadašnjeg taksativno navedenog kataloga kaznenih djela propisuje da sve navedene osobe neće se kandidirati na lokalnim izborima ako su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetom osudom. Navedeno je posebno problematizirano imajući u vidu odredbu čl. 30. Ustava RH, te izričaj koji se tamo utvrđuje, a to se odnosi na gubitak stečenih ili zabranu stjecanja određenih prava za počinitelje teških i osobito nečasnih kaznenih djela. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 11 glasova za podupro donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Onda sad otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Pavliček i Sačić. Najprije poštovani zastupnik Pavliček, izvolite.

Evo još ljetos prošle godine ministar Malenica je uvelike najavljivao veliku reformu lokalne i područne samouprave, velike uštede gašenjem gotovo svih zamjenika gradonačelnika, gašenjem brojnih dožupana, gašenjem svih donačelnika, međutim od te velike reforme jedno veliko ništa. Naime, prvo je ministar bio prisiljen prihvatit amandman vlastite stranke na Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi gdje su ipak svi gradovi preko 10.000 stanovnika zadržali jednog zamjenika gradonačelnika iako se sam ministar tome usprotivio. Nakon toga ste prihvatili još jedan puno opasniji amandman SDSS-a, Furia Radina i Roberta Jankovicsa koji omogućuje pripadnicima nacionalnih manjina dvostruko pravo glasa i to dvostruko pravo glasa za isto tijelo za gradsko ili općinsko vijeće. Naime, po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina u svim gradovima i općinama u kojima određena nacionalna manjina prelazi više od 15% udjela u stanovništvu isti imaju pravo na proporcionalnu zastupljenost u gradskom ili općinskom vijeću. Zakona o lokalnim izborima, provode se dopunski izbori na kojima se mogu kandidirati samo pripadnici nacionalnih manjina i na kojima mogu glasovati samo pripadnici nacionalnih manjima i time ste većinski hrvatski narod doveli u neravnopravni položaj. Time ste većinski hrvatski narod doveli u položaj građana drugoga reda. Ovim amandmanom kojeg ste prihvatili prije 4 mjeseca ste žrtvovali sve Hrvate na području herojskog grada Vukovara, jer 16. svibnja ove godine će neki moći glasovati jednom, a neki dva puta za Gradsko vijeće grada Vukovara. Tako ste žrtvovali jednog Marijana Živkovića, čovjeka koji je izgubio dva sina u Domovinskom ratu, žrtvovali ste jednu Milku Pančić majku koja i dan danas traga za svojom kćerkom koja je navodno bačena u Dunav '91. godine. Žrtvovali ste hrvatske branitelje Damira Ninčevića, Mirka Brođanca, žrtvovali ste hrvatske branitelje i logoraše Roberta Rapana, Željka Ivančića, Nikolu Bjelanovića, Miroslava Skubana i tisuće ostalih hrvatskih branitelja koji danas žive u Vukovaru jer oni imaju pravo jednom glasati. A jedan Vojislav Stanimirović, jedan Srđan Milaković će moći dva puta glasati. I ovo je na žalost rezultat koalicije vas i SDSS-a. I sjetite se ovoga kada dođete u Vukovar 18.11. Sjetite se kad se poklonite tamo na groblju hrvatskih branitelja koga ste žrtvovali ovim zakonom Hrvate koji žive u gradu Vukovaru. Sjetite se kad se poklonite Marku Babiću, kad se poklonite pokojnom generalu Blagi Zadri, sjetite se kog ste žrtvovali ovim zakonom. Ovim zakonom će manjina doći u mogućnost da bude većina u gradskom vijeću i da njihov glas vrijedi dvostruko, a nas Hrvata u gradu Vukovaru samo jednom. Niti je ovo u skladu sa Ustavom, niti je ovo u skladu sa tzv. pozitivnom diskriminacijom. Ne tražim ništa drugo nego da imamo svi iste startne pozicije i nemam ništa protiv da pripadnici nacionalnih manjina imaju svoju zastupljenost u općinskim i gradskim vijećima, ali ne mogu isti imati dvostruko pravo glasa, a mi Hrvati samo jedno. Nađite mi jednu državu gdje to ima?

Mislio sam Hvala vam puno. Evo kratko ću. I vremena nam je malo ostalo. Dakle, doista bila je idealna prilika da se uvaži stanje današnji aktualni trenutak zapravo koji Hrvatsku trese i u veliku krizu nas je doveo, corona kriza i kako je ispravno primijetila poštovana zastupnica gospođa Mrak-Taritaš bilo vam je doista idealno da smanjite te kvote.

Mi na žalost kao zastupnici ne možemo na to amandmane ni stavljati jer niste otvorili ta pitanja. S druge strane apsolutno podržavamo inicijativu koju vidim i drugi klubovi i daj Bože da nas bude više da se spusti granica, zapravo da se restriktivnije pristupa ograničenju pasivnog biračkog prava. Nema nikakvog razloga da mi se klanjamo instituciji presumpcije nevinosti koja je Ustavom propisana ali za stranke u kaznenom postupku ona ima učinak pretežito i najviše i praktično kapitalno u kaznenim postupcima. Ovo su sve eho, ovo su sve dopunski, odnosno sporedni učinci te vrhunske ustavne kategorije ali nikako se ne može, a i po presudi Europskog suda za ljudska prava i na kraju krajeva i po presudi Ustavnog suda RH ne mogu se dovesti takva pitanja, takva ustavna načela u svakodnevnoj političkoj praksi u zaštitu koga? Pravomoćno optuženih ili nepravomoćno osuđenih kriminalaca, lopova, korumpiranih, terorista, nekakvih suludih likova, sotonista koji zlostavljaju seksualno i na drugi način spolno uznemiravaju djecu pedofili. Prema tome, nema razloga da mi kao zakonodavno tijelo u RH ne spustimo tu razinu. To se po mom mišljenju to bi bilo dobro, ja sad malo tu egzaltirano govorim. Ali na kulturnoj razini ću vam dat amandman. Daj Bože da ga prihvatite jer on je argumentiran, on je fundiran na našoj pravnoj praksi i ustavno-pravnoj i europskoj. Nema razloga zašto bi mi bili robovi ako netko ima četiri nepravomoćne, četiri pravomoćne optužnice pa što još tom Hrvatu treba ili građaninu u toj županiji ili gradu da kaže da lopova ima ispred sebe. O.k. slažem se.

Zašto ne bi čisti, pravno čisti ljudi išli među nama najbolji, najsvetiji, najpametniji, najsposobniji na čelna mjesta a ne da trpimo ljude sa pet, šest, deset pravomoćnih optužnica. I onda ćemo reći svatko je nevin dok mu se ne dokaže suprotno. Ako vi svojim očima vidite lopova ili ubojicu da ubija čovjeka ispred vas pa za vas to nije vama nevin. To načelo vrijedi u tom slučaju samo u odnosu na sud, državnog odvjetnika, optuženika, okrivljenika. Ali za mene kao čovjeka koji će trebati zaokružiti na listi županijskoj, gradskoj, općinskoj ili ne znam ni ja gradonačelnika, njegovog zamjenika, župana za mene je on ubojica. To je zdravo razumsko … [[Govornik se ne razumije.]] rješenje. Prema tome, slijedimo taj put. Bit ćemo na dobrom putu, očistit ćemo situaciju, vratit ćemo povjerenje i kako ste ispravno rekli povećat broj ljudi koji će izaći na izbore jer će vjerojatno sustav na ovaj način ćemo reći eto močvara dalje, močvara dalje nije isušena.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici tek za nešto više od mjesec dana pred nama su lokalni izbori i svakako da su to izbori koji izazivaju najviše interesovanja jer su od najvećeg neposrednog utjecaja na svakog građanina RH. Naravno da svakog od nas zanima tko će u njegovoj općini, gradu ili županiji biti načelnik, gradonačelnik, župan, zamjenik ili u slučaju da se radi o osobama ženskog pola svaka od njih će dakle na razini najbližoj građanima odlučivati o pitanjima koja ih se direktno tiču i odnose na kvalitetu svakodnevnog života. Ono što nas uvijek zanima je i kako to narod kaže kakav glas prati potencijalne kandidate ili kandidatkinje. I ono što je uvijek izazivalo revolt javnosti jeste činjenica da osuda za nasilje u obitelji do sada nije bila prepreka za kandidatura niti posljedica osude razlog za prestanak mandata. Zbog ovakvih i sličnih primjera izmjene i dopune zakona su nužne. Nužne da osobe za koje nakon izricanja presude nemaju više ni teorijsku šansu postati liderima zajednice bilo na lokalnom ili regionalnom nivou. Ove izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima dolaze pred same lokalne izbore, neki bi rekli 5 do 12, ali i pored toga smatram da su neophodne i čuli smo od uvaženog državnog tajnika da se ne mijenjaju izborna pravila niti izborni postupci vezani za provođenje ovih izbora. Dakle, ne zadiremo u preporuke Venecijanske komisije. Do sada je dakle postojao jedan manevarski prostor koji su koristili pojedinci i to ne samo oni medijski eksponirani slučajevi i bez obzira na počinjena kaznena djela pravomoćne osude bez imalo stida i srama nastavljali su raditi na svojim dužnostima. To im je nažalost omogućavao trenutno važeći ovaj nedorečeni zakon koji je propisao samo da se ne mogu kandidirati pravomoćno osuđeni uključujući i uvjetnu osudu za kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci za desetke pobrojanih kaznenih djela. Ali tu kao što rekoh nije bilo kaznenog djela nasilja u obitelji ili spolnog uznemiravanja. A o obavezi da se zbog pravomoćne osude odstupi s dužnosti nije bilo niti riječi. Zato je pohvalno i dobro što se više na neki način ne licitira šta se to smatra težim ili lakšim kaznenim djelima. Što se ipak odlučilo na varijantu da se ne proširuje popis kaznenih djela nego da to budu sva kaznena djela čime se primjenjuje generalni odnosno širi i jasniji pristup. Da nije tako budimo realni, danas bismo itekako raspravljali o tome zašto neko djelo jeste ili nije na popisu ovog, a tiče se ovog prijedloga zakona. Ovakvim novim zakonskim uređenjem bit će zabranjeno kandidiranje za svako kazneno djelo kada je počiniteljima kaznenih djela izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci uvjetno ili bezuvjetno. Ništa manje važna izmjena je i to da pravomoćnom presudom za svako kazneno djelo automatski prestaje mandat lokalnim ili regionalnim dužnosnicima, pa tako neće moći kako se to popularno kaže odraditi svoj mandat. Ovakav tretman osuđenih dužnosnika možda će bar na trenutak olakšati stanje zlostavljanim osobama jer im se neće kao do sada slati poruka koja je pogrešna da je bilo kakvo nasilničko ponašanje u našem društvu prihvatljivo. Trenutnom zakonskom regulativom slala se upravo ta pogrešna poruka jer su u dosudi, a država dozvoli nastavak obnašanja dužnosti. Svjesni smo da su postojale situacije u kojoj osoba koju sud pravomoćno osudi zbog seksualnog zlostavljanja ili zbog nasilničkog ponašanja prema ženi ili djetetu i dalje svojim primjerom vodi lokalnu zajednicu. I to samo zato jer i dalje ima svoj mandat. E upravo ovakve situacije su nedopustive i upravo ovakve situacije se ovim zakonskim prijedlogom će biti nedopustive. Iako je veći dio ovih izmjena i dopuna usko povezan za sferu kaznenog prava pitanje je gdje smjestiti malverzacije s prijavama i odjavama prebivališta lokalnih i regionalnih dužnosnika. Zato je dobro što je propisan prestanak mandata člana predstavničkog tijela odnosno načelnika, gradonačelnika, župana zbog odjave prebivališta s područja njegove jedinice. Međutim, tu govorimo samo o prebivalištu pa mi se naprosto postavlja pitanje kojim je recimo neostvarivo u praksi pa bi voljela čuti i vaše mišljenje uvaženi državni tajniče. Recimo član nekog općinskog vijeća sa istoka odakle dolazim, sezonski se zaposli u Splitu zbog korištenja svih prava iz radnog odnosa on uredno prijavi svoje boravište u nekom od recimo navedenog grada i zbog radnih zadataka ne dolazi u svoju općinu tako često, možda tek pokoji vikend, a kad je sezona u punom jeku onda ni tada. Zbog toga ne dolazi ni na sjednice općinskog vijeća zbog čega se postavlja pitanje zloupotrebljava li on, tačnije zaobilazi li zakonske odredbe. Da ne govorimo o tome da netko možda će reći da on više ni ne osjeti posljedice odluka tijela čiji je i sam član te da zauzima mjesto nekom drugom stanovniku te općine koji bi mogao biti vijećnik. Zbog nesporne važnosti izmjena i dopuna tačnije pravnih ali i svake druge sigurnosti koje iz njih proizlaze Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. I samo ću se još kratko referirati na iznošenje, na stajalište koje je iznio uvaženi kolega Pavliček kada je govorio o dvostrukom pravu glasa. Dopunski izboru su za one koji ne znaju alternativni i provodit će se tek ukoliko zagarantirana mjesta se ne popune izbornim mandatima pripadnika nacionalnih manjina i zato mu ja toplo preporučujem da njegova stranka vrlo visoko stavi jednog predstavnika pripadnika odnosno pripadnika srpske zajednice ukoliko takvog u gradu Vukovaru pronađe.

Uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Zašto? Zato što smatramo da je ovo rješenje bolje od postojećeg, a bolje od postojećeg iz nekoliko razloga. Jedan od njih je zato što smo do sada imali bizarnu situaciju da su razlozi za prestanak mandata i razlozi za zabranu kandidiranja bili različiti pa se moglo dogoditi da netko može ostati gradonačelnik ili načelnik, ali onda kad mu istekne mandat ne može se kandidirati. Da bizarnost bude veća na to sam ukazao Ustavnom sudu i tražio sam da ocijeni je li to u redu, ali je Ustavni sud rekao da takva bizarnost je u Hrvatskoj normalna i dopuštena. I zato mi je drago da to ispravljamo i upravo zbog toga ćemo ovaj prijedlog zakona podržati. Ali to što ćemo ovaj prijedlog zakona podržati ne znači da ovaj zakon ne može, a ići ću par koraka dalje i reći mora biti bolji. Za početak ukazat ću na nešto što je po nama apsolutno neprihvatljivo i tražimo da usvojite ili ako nećete usvojite amandman koji će naš klub uputiti onda da Vlada uputi svoj, a to je rješenje iz Članka 4. i 5. gdje se govori o prestanku mandata ako načelnik, gradonačelnik, župan ili vijećnici odjave prebivalište s područja jedinice. Ovako kako je napisano to znači samo i isključivo ako odjavu prebivališta naprave sami, međutim u Zakonu o prebivalištu i boravištu jasno stoji da se prebivalište nekome može odjaviti i po službenoj dužnosti, a to čine nadležna tijela RH. I ako takva odluka postane konačna i izvršna ta osoba više nema prebivalište. A to se čini onda kada osoba zloupotrebljava svoje pravo. I sad pazite bizarnu situaciju, ako netko postupa po zakonu i sam odjavi svoje prebivalište ostat će bez mandata, a ako netko ne postupa po zakonu i nadležna tijela RH mu po službenoj dužnosti odjave prebivalište on ostaje gradonačelnik, načelnik, župan ili vijećnik. Dakle, ovakvo rješenje naprosto ne može opstati jer se u povoljniji položaj stavljaju oni koji krše zakon u odnosu na one koji poštuju zakon. U pravnoj državi to nije prihvatljivo. Međutim, vratimo se na ono što moram ukazati kao, kao zamjerku. I tu se moram referirati na kolegicu Jeckov koja je govorila prije mene. Kolegica je rekla da se ne može licitirati oko toga što predstavlja teška kaznena djela ili teža kaznena djela, međutim ustavotvorac, Ustav RH je od nas kao zastupnika to zatražio. Ustava je ograničavanje obavljanja službe ili nekih građanskih prava, a ovo jest ograničavanje građanskih prava legitimno, ali jest ograničavanje građanskih prava rekao da to može ali u slučaju teških i osobito nečasnih kaznenih djela. Dakle, od nas kao zakonodavca se traži da ocijenimo što su teška i osobito nečasna kaznena djela. Ponovit ću još jednom, podržat ćemo ovo rješenje jel je bolje od dosadašnjeg, ali Vlada RH mora jako dobro razmisliti hoće li ovakvo rješenje izdržati test razmjernosti na Ustavnom sudu, a pokazat ću vam na jednom primjeru. A to je da svima bude potpuno jasno i plastično kazneno djelo iz Članka 227. Kaznenog zakona izazivanja prometne nesreće i to stavak 2. privilegirani oblik tog kaznenog djela kada je ono izazvano iz nehaja. Poštovane kolegice i kolege, svatko od nas ili barem većina od nas vozi, u vožnji često nenamjerno, doista nenamjerno napravite neku radnju koja nije zakonita, nije u skladu sa pravilima kako treba voziti i to se događa. U većini slučajeva ako nas policija uhvati zbog toga platimo kaznu i to je to, ali nekad i pazite sad, to nije nužno povezano sa voljom, to nije nužno povezano sa radnjom zbog igre slučaja takav prekršaj rezultira nečijom tjelesnom ozljedom. Ako je ta tjelesna ozljeda teška, a primjerice samo da vam pokažem prijelom nosne kosti sa pomakom je teška tjelesna ozljeda vi završavate u sferi kaznenog zakonodavstva. I jedno od češćih kazni za ovo kazneno djelo kad je izazvano iz nehaja, dakle bez namjere, bez alkohola, bez volje počinitelja naprosto zato što ste pogriješili u vožnji, jedna o češćih kazni je upravo 6 mjeseci uvjetno na 2 godine, to se izriče redovito i ljudi to prihvaćaju. I vi ćete u isti koš staviti nekoga tko je izazvao prometnu nesreću iz nehaja, dakle ne iz namjere, slučajno jer mu se dogodilo, ne pravdam, ali mogu razumjeti kao i svako ko sjeda za volan jer svi riskiramo takvu prometnu nesreću stavit ćete takvu osobu u isti koš sa počiniteljima ratnih zločina i počiniteljima teških kaznenih djela protiv službene dužnosti. A onda pazite, mi imamo slučaj da su neki dužnosnici osuđeni za kaznena djela protiv službene dužnosti i da im je izrečena kazna od pet mjeseci, uvjetno na dvije godine i oni će se moći kandidirati. U okviru svoje službene dužnosti su počinili kazneno djelo, oni mogu, a neko ko je izazvao kazneno djelo u prometu ne može. I zato je ustavotvorac od nas tražio da procijenimo što su teška i osobito nečasna kaznena djela. Dakle, apeliram na Vladu RH ovo razmotri, znam da nema vremena, nema vremena ne zato što smo eto igrom slučaja dovedeni u zeitnot, nego zato što ovaj zakon nije ranije upućen u proceduru. A možda upravo nije upućen u proceduru zbog odredbi čl. 4.i 5.jer bi nekim dužnosnicima onda mandat prestao ranije pa onda već sada. Ali dobro, pustimo to. Mi smo sada dovedeni u zeitnot ovo ne možemo ozbiljno raspraviti, mi ako želimo da ovo stupi na snagu mi moramo ovo usvojiti u petak, što znači da Vlada sutra na sjednici ako želi korigirati i izbjeći da ovo padne na Ustavnom sudu mora reagirati. Hoće li ili neće? U potpunosti je na Vladi, u potpunosti je na Vladi. I tu ću na trenutak stati sa ovim izmjenama i dopunama i iskoristit ću mogućnost koja proizlazi iz činjenice da je objedinjeno rasprava i da se u prvom čitanju može govoriti i o općenitim pitanjima koje se ovakvim zakonima uređuju pa ću ukazati na nešto čega u zakonu nema, po mojem mišljenju bi trebalo biti, ali zbog toga što smo u hitnoj proceduri, to niti amandmanom ne možemo uvrstiti. A to su pitanja koja se tiču provođenja izbora u doba covid krize, toga poštovane kolegice i kolege u ovom zakonu nema.

Mi smo predlagali jednu stvar, produljite glasanje na dva dana, mnoge su europske zemlje upravo to napravile kako bi se smanjio pritisak na biračka mjesta, kako bi se smanjile gužve koje eventualno mogu nastati u tim često malim prostorima. Nije prihvaćena, nisu prihvaćeni ni prijedlozi drugih kolega koji su se odnosili na način prikupljanja potpisa, toga ovdje nema. Ali nečega može biti, a to je vašeg jasnog odgovora, nadam se, a možete iskoristiti tu priliku i govoriti odmah poslije mene, da li postoji mogućnost odgode izbora, da li je to nešto o čemu se razmatra ili je to bilo samo nešto što je pušteno u javnost. Znam da je predsjednik Vlade o tome govorio, ali od trenutka kada je predsjednik govorio pa do danas neke brojke su se nažalost promijenile i to poštovane kolegice i kolege na gore. Da rezimiram, ovaj prijedlog zakona je bolji od stanja koji imamo sada i to je činjenica, bolji je, ali nije dovoljno dobar. Mi ćemo ga podržati upravo zbog toga što je bolje, ali dajte da ga svi zajedno popravimo i onda čim ga popravimo krenite mijenjati jedan drugih zakon, a to je Zakon o izborima zastupnika u HS.

Meni nije.

Sljedeći klub zastupnika biti će onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Gari Cappelli.

Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnim izborima s Konačnim prijedlogom Zakona je pred nama i znamo jako dobro da su redovni lokalni izbori koji će se održati 16.svibnja, ali bez obzira na činjenicu da smo prošle godine već imali dvije izmjene i dopune ovog zakona, upravo su nadolazeći izbori prilika da se zakon još jednom izbrusi u pojedinim, ali podjednako važnim segmentima. Kao što smo čuli od predlagatelja ovog zakona, ono što se prvenstveno želi postići donošenjem ovog zakona u trenutku prije raspisivanja redovnih lokalnih izbora je da se onemogući, možemo reći zabrani osobama koje su se ogriješile o pravdi u pravni poredak što obuhvaća također i nasilničko ponašanje u obitelji odnosno prema ranjivim skupinama kao što su djeca i žene, kaznena djela na štetu djece, silovanje, korupciju itd., da sudjeluju u obnašanju javne vlasti i odlučivanju o svim bitnim pitanjima na lokalnom nivou. Dakle, još jednom ponavljam, da se onemogući i zabrani. Vjerujem da se kolege pitaju zašto se čekalo zadnji tren s ovim bitnim izmjenama i dopunama, međutim smatramo da je svaki trenutak dobar za kvalitetnu doradu onih zakona koji će narednih četiri godine bitno utjecati na što kvalitetniji odabir čelnika lokalnih zajednica kako na izvršnoj tako i u predstavničkoj vlasti, kao i na stanovništvo koje treba imati povjerenje u osobe koje svakodnevno djeluju u obnašanju tih dužnosti i provođenju lokalnih politika. Ovakvo proširivanje kaznenih djela odnosno pooštravanje uvjeta koji predstavljaju zapreku za kandidiranje na lokalnim izborima kao i donošenje odredbi koje će preciznije urediti prestanak mandata zbog odjave prebivališta s područja lokalne jedinice u kojoj je netko vijećnik, načelnik, župan ili gradonačelnik osim prvenstveno zaštite vladavine prava, pravnog poretka i javnog morala jednako važna poruka novog prijedloga zakona je i vraćanje povjerenja javnosti i građana u obnašanju tih dužnosti. Do sada, za kandidiranje na lokalnim izborima zapreka bila pravomoćna sudska odluka, uključujući tu i uvjetnu osudu, na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci i to za točno određena Zakonom o lokalnim izborima pobrojena kaznena djela, pri čemu je za prestanak mandata dakle bila potrebna pravomoćna sudska presuda na bezuvjetnu dakle kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca. Uz to, pravomoćna presuda za nasilje u obitelju prema sadašnjem zakonu nije zapreka za kandidaturu, stoga je dobro da se to upravo i izmijeni. Prema predloženim izmjenama zakona, onemogućit će se kandidiranje svima koji su pravomoćno osuđeni za bilo koje kazneno djelo, a ne za pojedina kaznena djela, kao što je to sada i propisano te im je za počinjenje kaznenog djela pravomoćnom sudskom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili je tako izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na istu primijenjena uvjetna osuda. Također, predloženim dakle zakonom prestanak mandata vezuje se uz izrečenu kaznu zatvora ili slučajeve kada im je tako izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na istu primijenjena uvjetna osuda. Osim toga, dakle, ovaj novi Prijedlog Zakona o lokalnim izborima prilagođava se dakle posljednjim izmjenama Kaznenog zakona, tako da uz zapreke za kandidiranje ulazi i osuda za nasilje u obitelji i nasilničko ponašanje. Upravo time što je ovaj novi prijedlog zakona uključuje i kaznena djela protiv obitelji, žena i djece, a koja su precizirana izmjenama Kaznenog zakona iz 2019. g., koje su na snazi od početka 2020. g., Hrvatska doprinosi, između ostaloga i ispunjavanju međunarodnih obaveza i pravila koja proizlaze iz Istambulske konvencije, Konvencije vijeća EU o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji su hrvatski dakle Sabor, ratificirao u travnju 2018. g., kao i ostalih međunarodnih akata koji definiraju zaštitu temeljnih prava. Kad je u pitanju prebivalište, držimo pozitivnim da je ovim prijedlogom zakona definirano jasnije kada prestaje mandat lokalnom čelniku, odnosno kao da mandat prestaje s odjavom prebivališta jer dosad je u zakonu stajalo da lokalni čelnik gubi dakle mandat s prestankom prebivališta, što je podrazumijevalo i odjavu prebivališta, ali i ostavljalo prostor za svojevrsno dakle manipulaciju. Dužnosti i obveza nas u HS-u je preispitivati i dorađivati zakone, prvenstveno s ciljem zaštite i osiguranja temeljnih prava, pravnog poretka i javnog morala, kao i radi zaštite i sigurnosti građana, njihovog povjerenja u državne i pravne institucije. Ovaj novi prijedlog zakona, jasno dakle, dorađuje i definira pravila za kandidature izbor budućih predstavnika lokalnih i regionalnih jedinica na način da se vodi računa dakle o moralnim i etičkim kvalifikacijama budućih kandidata, kao i njihovim postupcima upravo na tim dužnostima te da se postave jasnije granice prema onima koji ne poštuju pravni poredak, temeljna ljudska prava prilikom obnašanja dakle tih istih dužnosti. Ovim zakonom dakle dorađuju se odredbe važećeg Zakona o lokalnim izborima, a koje se dakle odnose na zabranu kandidiranja na lokalnim izborima. Ujedno se pooštravaju uvjeti prema kojima političke stranke i birači ne smiju kandidirati osuđene osobe kojima je dakle izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili je tako izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na istu dakle primijenjena uvjetna osuda. Stoga će slijedom svega navedenoga, Klub HDZ-a podržati donošenje ovog zakona. Sljedeći klub zastupnika biti će onaj Mosta u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege saborski zastupnici. Da rezimiramo, cilj ovih zakonskih izmjena je vratiti dobre dečke i cure u politiku, odnosno izbjeći da se oni loši kandidiraju na predstojećim lokalnim izborima. Zbog toga, argumentira se, idemo u hitnu izmjenu po hitnoj zakonskoj proceduri, stoga je za očekivati da se ovakvom zakonskom izmjenom doista nešto i može promijeniti u hrvatskoj politici. Je li to zaista i tako? Hajmo vidjeti što se događa na terenu i koji su oni ljudi koji su javnosti već prepoznati kao osuđivani i koji su oni ljudi na koje bi se dakle ovakve zakonske izmjene na nekakve njihove prototipove u budućnosti one mogle odnositi, bili se doista ovim zakonskim izmjenama nešto promijenilo. U tom smislu ovaj moj govor u ime kluba mogao bi se i zvati Tomaševiću, Alojzije Tomaševiću, pusti lokalnu politiku, mani se lokalnih izbora i kandidiraj se odmah za predsjednika. Tamo će te dočekati raširenih ruku. Što to naime, znači? Znači da mi u pogledu zakonske prakse imamo potpuno neujednačeno zakonodavstvo oko toga tko se smije, a tko ne smije kandidirati na izborima.

Tek čl. 2 kaže, za predsjednika RH mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Idemo dalje.

Također, to mora biti onaj čiji su državljani, nisu pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta im poslovna sposobnost, odnosno da pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku nisu lišeni prava na kandidiranje. Neka opća odredba. Dakle ništa o tome ne govori. Ako ćemo dakle pogledati hrvatsko zakonodavstvo, mi ne vidimo nekakav širi plan i svrhu koja ide prema cjelovitoj izmjeni zakona koja bi objasnila zašto se ovo donosi po hitnom postupku i također, dovela do toga da se doista oni koji moralno ne zadovoljavaju funkciju koju bi htjeli obnašati kao javni djelatnici, kandidiraju odnosno ulaze u politiku. U tom smislu, ja ću se nadovezati na odluku Ustavnog suda iz 2017. g. koja govori upravo o ovom problemu, a što je prešućeno u opisu ovog zakona. Dakle, naime, Ustavni sud jasno nalazi da treba težiti donošenju cjelovitog i uravnoteženog izbornog zakonodavstva kao integriranog sustava za zaštitu ljudskog dostojanstva u kojem ključnu ulogu imaju demokracija i vladavina prava jer Ustavni sud prepoznaje i upozorava na nedosljednosti zakonodavca pri popisivanju izbornih pravila koja vrijede na lokalnoj razini u odnosu na ona koja se odnose na cjelokupni teritorij RH. Budući da su na lokalnim izborima propisana stroža pravila nego na parlamentarnim izborima. Ustavni sud, istina, ne onemogućava ovakve izmjene, no upozorava na to da treba učiniti izmjene u cjelovitom zakonodavstvu, inače ni ovo samo nema smisla, stoga je opravdano pitanje zašto uopće ove izmjene i komu one služe. Koji je ovo točno lex? Nadalje, ako ćemo o načinu na koji se propagira donošenje ovakvog zakona, iako sam i sama svjesna da je on doista bolji od prethodnog, no, ne rješava onaj problem putem kojega se želi objasniti njegovo hitno uvođenje, onda treba imati u vidu upravo ovaj prvi slučaj koji sam uzela paradigmatski, slučaj Alojza Tomaševića. Pa hajmo vidjeti bi li se doista nešto promijenilo ovakvim izmjenama, bi li netko tko je dobio osudu poput Alojza Tomaševića mogao ući u kandidaturu za lokalne izbore? Koliko ovo doista utječe na obiteljske nasilnike koji su kažnjavani? Zakon o pravim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji u svom čl. 19 navodi da rehabilitacija nastupa za 3 godine od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora do 1 godine od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude, od dana izvršenja rada za opće dobro i od dana pravomoćnosti odluke od oslobođenja od kazne. Dakle, što bi se, recimo, dogodilo u slučaju Tomašević? Eventualno bi, s obzirom na njegovu presudu, a on je u prosincu 2020. g. pravomoćno osuđen na županijskom sudu zbog obiteljskog nasilja, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja je prešla u uvjetnu osudu i rok kušnje od 2 godine, on bi možda propustio jedan izborni ciklus. Dakle, dame i gospodo, toliko o tome da će zakonske izmjene obiteljske nasilnike udaljiti doista od politike i to ove strože, koji su kažnjeni po Kaznenom zakonu, a ove prekršajni nisu uzeti ni u obzir. Što se događa? Ako vidimo da imamo jedan sustav problem s ljudima koji su bili i nasilnici, pa se sjetimo i nasilnika općine Lasinja Željke Prigorca, bivšeg HDZ-ovca koji na karlovačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 2 godine zatvora za silovanje, primjećujemo vezu politike i moći koja korumpira na najgori mogući način. Gubi se kompas, često u politici, no politička moć ne znači i ljudsku svemoć. U tom smislu možemo primijetiti da nasilje često postaje i obiteljsko i nad ženama, a da je potaknuto političkom moći koju imaju pojedinci i onim, što se u narodu kolokvijalno zove, prethodnim „lex šerifom“ koji je onemogućavao da se takve osobe na lokalnim sredinama udalji s njihovih funkcija, pa smo imali paradoksalnu situaciju da su stroža pravila vrijedila unutar stranaka koji bi se odrekli svojih posrnulih članova, nego što su vrijedila za ostanak na javnim funkcijama gdje bi itekako pitanje morala i integriteta trebalo važiti. Prva, da nema sustavnih izmjena zakona koje bi ujednačile zakonodavstvo na razini RH u pogledu kaznenih djela koja se ne smiju počiniti, odnosno niti jedno kazneno djelo, da se ne može počiniti, a da se osoba koja je pravomoćno osuđena kandidira, bilo za Sabor, bilo na europskim izborima, bilo za predsjednika RH, ovaj zakon ne donosi ozbiljnu promjenu. Isto tako, s obzirom da zakon mora, što je i opravdano, uvažiti sustav rehabilitacije, kada govorimo o obiteljskim nasilnicima, koji nažalost često prolaze i dolaze iz sektora politike, ovaj zakon može eventualno dovesti do toga da u najboljem slučaju propuste jedan izborni ciklus i to oni koji su uopće i bili kažnjeni jer vrlo često imamo situaciju da do toga ni ne dođe ili eventualno dođe do nekakve uvjetne osude. Dakle, famozni čl. 2 ovog zakona koji bi trebao urediti stvari, i koji bi trebao dovesti do, citiram, posljedice vraćanja povjerenja građana u obnašanju tih dužnosti kao i zaštitu digniteta samih tih dužnosti, ovim zakonom neće se postići. Ako ćemo ići prema izmjenama, moramo to činiti sustavno i moramo to činiti na prethodnoj razini, da se ljudi koji ne posjeduju moralni integritet uopće niti od svojih stranaka ne kandidiraju za ključne funkcije, a to vam ne može propisati niti jedan zakon, pa ni onaj unutarstranački. To bi trebalo biti pitanje ne vaše političke volje nego uopće razumijevanja političkog procesa. Gdje je nestao moral i kako ga vratiti u politiku, jedno je od pitanja na koja ne dobivamo odgovor, a ono je intencija ovog zakona. Paralelno, trgovačka politička praksa uči nas da ga je uopće besmisleno postavljati jer dok bi se moraliziranje još nekako i dalo naplatiti, a to je ono što se čini ovim zakonom, od iskonskog moralnog djelovanja ispada da u politici zaista nema nikakve koristi. Izvolite.

Uvaženi predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Moram priznati da često kada pokušavam ukazati na osnovni problem koji proizlazi iz nekog zakona, imam dojam da čitav Sabor ide u pike, a ja u sa svojim argumentima u špade, pa će vrlo vjerojatno tako biti i ovog puta. Kada čitam obrazloženje ovog zakona jedna rečenica mi je posebno upala u oko i privukla pažnju, a to je da je njegov cilj izbjegavanja aktivne uloge osuđenih osoba iz javnog života i njihovog sudjelovanja u politici, slažem se, kao zalog vraćanja povjerenja građana u obnašatelje javnih dužnosti, slažem se, kao zaštita javnog poretka i ostvarivanja demokracije, doista hvale vrijedni ciljevi i doista sam sigurna da većinu naših građana smeta što se osuđeni kriminalci nalaze na izbornim listama i vrlo često su upravo oni vodeći kandidati. Pa dolazimo do stvarnog pitanja, gdje je pravni problem? Je li u građanima što ih smeta to što se netko pravomoćno osuđen može kandidirati ili ih više smeta realna mogućnost i izgled da upravo takva osoba pobijedi? Pa onda nije samo pitanje morala osobe koja se kandidirala, pa onda nije samo pitanje dobro uređenog pravnog sustava nego je očito dio problema i u biračima. I sada ću se ponovo vratiti na ono što zakon kaže da mu je cilj ovih izmjena ostvarivanje demokracije. Pa znate kada ćemo mi moći reći da smo ostvarili demokraciju i da ona uistinu živi? Kada se svaki naš građanin i birač osjetiti ali istinsko zgražanje, gađenje prema svim osuđenim kriminalcima, a posebice onima koji su osuđeni za koruptivna kaznena djela počinjenja u obnašanju javnih dužnosti. I tu dolazimo do onog mog dijametralno suprotnog stava i mišljenja vezano uz ovaj zakon u odnosu na sve što smo danas čuli u sabornici. Dakle, s jedne strane uspjet ćemo u tome da pravomoćno osuđene pojedince eliminiramo iz sudjelovanja u javnom životu u mogućnosti da obnašaju vlast na lokalnoj razini, no međutim političkim strankama osuđenim za korupciju tu mogućnost nećemo oduzeti. To je pravi apsurd o kojem do sada danas ovdje nitko nije rekao niti jednu jedinu riječ. Pa ponovno dolazim do pitanja, a što te birače uopće motivira, što ih čini vezanim da glasaju upravo za te koruptivne i kvarne? Dragi HDZ-ovci da obraćam se vama, što birače tjera da glasaju za vas? Kako je moguće da vodite u anketama? Po čemu? To što dobro upravljate državom? Pa sve nas je manje i sve smo siromašniji, to što imamo dobro osmišljen funkcionalan socijalne sigurnosti, pa djeca nam umiru, naša djeca. I romska djeca su naša djeca. Umiru stari i nemoćni, do danas nismo utvrdili što se dogodilo u zapaljenim staračkim domovima. Pravosudni sustav nam reformiraju pravomoćno osuđeni kriminalci, a onda doista koja je razlika reformira li naš pravosudni sustav bjegunac hrvatskog pravosuđa Zdravko Marić, Mamić pardon, ali i ovaj drugi je možda trebao biti predmetom kaznenih osuda, a ne samo istraga koje se nikada nisu provele ili ćemo doista prepustiti da nam pravosudni sustav reformira koruptivno osuđeni HDZ. To su pravne teme. I ono što je rekao kolega Peđa Grbin, u zeitnotu smo sa ovim zakonom. Ma nismo ni u kakvom zeitnotu, ništa fundamentalno drugačije se neće dogoditi sa ovim zakonom usvojili ga mi sada ovako na brzinu ili ne. U suštini će možda nekolicina ljudi biti onemogućena da se kandidira na ovim izborima pa ćemo konačno ovom zakonu moći dati neko lex specialis posebno ime, ali manje-više mi smo u zeitnotu od kada smo formirali ovu državu, od početka smo ju krivo postavili, od prve reforme teritorijalnog ustroja provedene ranih devedesetih godina kada smo ju ovako pretjerano razmrvili i napravili time podlogu za jedan izborni inženjering koji uvijek pogoduje velikim političkim, vrlo često koruptivnim političkim strankama. I kada sam govorila da je prava reforma antikorupcijskih politika ta da krenemo od reforme kompletnog izbornog zakonodavstva, s time da s takvom reformom treba krenuti na vrijeme, onda su se čuli glasovi onih političkih stranaka koji se silno busaju u prsa u želji da korupciju iskorijene iz političkog i društvenog života, ali eto nisu se snažno založili za ovakva rješenja, a potom reforma teritorijalnog preustroja, kada sam rekla da upravo ta mreža pretjeranog broja jedinica lokalne i regionalne samouprave

Jer ga radi HDZ neposredno pred izbore, očito sa namjerom da se određenu osobu imenom i prezimenom eliminira iz političkog života, pri tom samog sebe HDZ i nadalje štiti i hrani. I do kada ćemo mi oporba naprosto držati se predloženih izmjena i dopuna i glodati nekakvu kost koju nam je bacio HDZ, a izbjegavati prave teme i prava pitanja upravo uoči novog izbornog procesa. Nije mi jasno zašto se ponašamo kao nojevi koji guraju glavu u pijesak, a to nije pijesak to je doslovno živo blato koje će nas jednog dana progutati.

Poštovani državni tajniče. Kolegice i kolege. Puno toga je već rečeno, neću ponavljati. Smatramo u Domovinskom pokretu da je i ovaj prijedlog jest jedan pomak u odnosu na prije uređenje ovog pitanja, međutim uvjereni smo da ovaj zakon i ove izmjene neće riješiti naš osnovni problem, a to je stupanj nemorala zapravo u hrvatskoj politici. Podsjetit ću da na ovim predstojećim lokalnim izborima u Hrvatskoj će se birati u preko 500 jedinica lokalne samouprave preko 8.000 vijećnika pa i drugih dužnosnika župana, gradonačelnika, načelnika i sl. Problem je što imamo zapravo ono to se sintagmom grijeh struktura i dalje na djelu, dakle zabranom nekim pojedincima, nekim osuđenim ljudima od teških kaznenih djela što će im se zabraniti sudjelovati na izborima ne rješavamo zapravo nono što tišti građane, a to je ta koruptivna praksa u svakodnevnoj politici i nažalost ona se često manifestira na lokalnoj razini, ne samo nacionalnoj. To svi znamo, vidimo i brojne slučajeve gdje je zapravo lakše smijeniti američkog predsjednika nego župana u Hrvatskoj. Oni mogu biti isključeni iz stranke i sl., a i dalje obnašaju svoju funkciju. I zato smatram da moramo malo dublje promišljati ovaj problem jer kod nas nažalost često ste ističe distinkcija između moralnosti i zakonitosti nekih radnji, nešto što nužno nije moralno može biti i zakonito kod nas. Iz toga proizlazi ova sintagma grijeh struktura, puno toga se provodi kroz natječaje, kroz raznih sklapanja ugovora i sl. na legalan način, a nije nužno transparentno pa i moralno. Neki su jednakiji od drugih u tim odlukama i to je ono što tišti hrvatske građane. Prvi put sad malo intenzivnije pratim postupak sastavljanja lista npr. za ove izbore i vidim koliko je to zapravo mukotrpan posao zbog broja ljudi koji se moraju angažirati. Ako se demografski trendovi nastavljaju, pitanje je koliko će biti moguće uopće za desetak godina sastavljati liste za sve te izborne jedinice? Nekima je to možda lako, velike stranke koje imaju puno gladnih ustiju i treba ih pomiriti, međutim za ostale je to vrlo zahtjevan i izazovan posao i to nije tajna. Svi znamo i postavlja se opet pitanje, da li ovakva struktura u Hrvatskoj samouprave, upravnih jedinica vrši svoju svrhu jer ima nas sve manje, a niko ne dira u broj županija, općina i sl. Jesmo to treba pohvaliti, smanjili nešto broj dužnosnika, međutim to nije dovoljno. Ovdje neću ulaziti u rad komunalnih poduzeća i sl. jer nije tama, ja sam svjestan toga, ali svi znamo zapravo na koji način se na lokalnoj razini troši javni novac i zapravo kupuje dio biračkog tijela. I to su te prakse koje nisu nužno moralne, neko će reć da je to sve u skladu sa zakonom, a moralno sigurno nije, izaziva kod naših ljudi ogorčenje. I zato mnogi umjesto da sudjeluju na izborima glasuju nogama i odlaze iz Hrvatske i taj trend se nastavlja, a vladajuće strukture zapravo ne uzbuđuju se previše jer njihovo biračko tijelo ostaje. Prema tome, uz to što ćemo zabraniti i sa pravom nekima da sudjeluju na izborima, bilo bi dobro da se to ujednači dakako za druge funkcije. Slažem se s tom tvrdnjom da bi trebalo.

Sljedeći klub zastupnika bit će onaj zeleno-lijevog bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Tomašević. Zastupnika Tomaševića nema pa gubi pravo na govor. Prvi će govoriti poštovani zastupnik Željko Sačić.

državni tajniče, hrvatska javnosti. Evo imali smo prilike čuti u nekoliko krasnih istupa kolegica i kolega o onom što je, mahom ono što je nedostatak ove inicijative predlagača, ali i ponešto dobrom što se, pokuša jedna naznaka da se ipak stanje popravi u odnosu na stanje koje trpimo sada gdje se do neke krajnosti, do čak do javne sablazni omogućava pojedinim kršiteljima zakona i pravnog poretka da konzumiraju to svoje pasivno biračko pravo. Sigurno da je ... [[Govornik se ne razumije.]] apsolutna zadaća nas u ovom zakonodavnom domu da ispoštujemo jednu u nizu izvrsnih odluka Ustavnog suda RH, a to je da uskladimo nesklad, da uskladimo zapravo trenutno konfuzno stanje u izbornom zakonodavstvu vi za vi, vi za vi, kako je kolegica Selak Raspudić izvrsno primijetila, uvjeta za kandidiranje za predsjednika republike, kolega Grbin za predsjednika .../nerazumljivo/... članove, kandidate saborske zastupnice i zastupnike, EU parlament jer sad imamo apsurdnu situaciju, daj Bože da se usaglasimo oko mnogih stvari, između ostalog i oko jedne koju ću sad iznijeti kao moj prijedlog, prijedlog Hrvatskih suverenista i imat ćemo apsurdnu situaciju da ćemo imati sito i rešeto, Bogu hvala, kako treba, za jednog lokalnog načelnika, gradonačelnika, njegovog zamjenika, župana ili člana mjesnog odbora gradske četvrti ili grada i neke općine, a s druge strane, imat ćemo zlo i gore za još uvijek imamo tu mogućnost, za kandidacije za predsjednika republike, za sve ovo što smo rekli. Što učiniti, kako? Prvi korak je dakle idemo, tako i smatram, da vam je to dužnost, sad ste išli na najnižom razinom riješiti, na neki način stanje uskladiti sa općim moralom, na lokalnoj, regionalnoj, područnoj upravi i samoupravi, a daj Bože, za mjesec dana ili kad prije da nam dostavite te zakone kojima ćemo regulirati pitanje izbora predsjednika republike, Europarlament, Sabor, itd., jer to je ono što sad ne valja. Ja ću vam predložiti, dapače, volio bih da to najveća većina saborskih zastupnika i zastupnica prihvati jer to je tako logično, to je tako normalno, to je tako moralno, to je tako u skladu sa zdravim razumom, da zabranimo kandidaciju, kandidiranje na lokalnoj upravi i samoupravi za načelnike, gradonačelnike, župane, njihove zamjenike, ljudima koji imaju pravomoćno potvrđene optužnice, za točno kataloški određene kaznena .../nerazumljivo/... ne za sve, teška kaznena djela, umišljajno počinjena, s namjerom dakle, koja se progone po služnoj dužnosti, nema šta takav lopov, nasilnik, silovatelj, mi smo konzervativno društvo. I mi znademo u našem kraju, u našoj ulici, u našem selu, u našem gradu tko je lopov. Drugo je pitanje da li ćemo to dokazati, to je drugo pitanje. Ali, ako se već dođe do pravomoćno utvrđene i potvrđene optužnice, ako već dođemo do nepravomoćne presude u prvom stupnju, ako već dođemo do osude sa kaznenim nalogom, presude, sa kaznenim nalogom, pa nemojmo zatvarati oči, to je luđak, to je lopov, to je nasilnik, on krši pravni poredak i ne može se skrivati iza ustavnog načela da je nevin. Ne možeš biti nevin kad si lopov, naprosto. Policija je njega kazneno prijavila, okej, smatramo policija u redu. Nije bilo kontradiktornosti pa nećemo to uzeti. Otvorena je istraga, sud je već tu odlučio, istraga zatvorena, sud također, odlučio, sudska vlast, ali nećemo ni to uzeti. U redu. Provuci se, smatrat ćemo, a čuj, istraga je, ono, 20% prođe, 30% ne prođe, ali ako je pravomoćna optužnica, tu su već sudska tijela u pitanju, prihvatimo to. Drago mi je što ste se dotakli te teme. Danas smo imali tu prekrasnih rasprava i od strane g. Grbina i naši tu zastupnica iz Mosta i kolegice Orešković i ono što mene zapravo smeta i što me cijelo vrijeme tu polako onako, iritira, vi ste to u jednom dijelu dotakli, ali niste do kraja izrekli. Zapravo, imamo problem i sa onima koji su na sudu 10 i više godina zbog koruptivnih radnji, zbog toga što su krali novac od ove države, zbog toga što su krali novac od naših građana, zbog toga što su krali novac iz lokalne samouprave, njima sudovi i dalje traju i tko zna kad će završiti. Upravo ste na tragu te moje ideje, tog mog amandmana, istog trenutka kada prihvatimo, daj Bože u petak, taj amandman, ti ljudi 5 godina će se imati prilike baviti samo sa sobom jer više neće biti ništa. Ni u predstavničkoj vlasti ni gradonačelnik ni, na ništa, silom zakona ćemo pa ti imaj vremena da tamo dokazuješ u kontradiktornom postupku da li to jesi ili nisi, ali nemoj zamarati lokalnu zajednicu jer ne smije biti sumnja, jer ne može biti sumnja za policajca. On mora biti čist k'o suza, ne može, ako se protiv njega vodi kazneni postupak, to znači kaznena prijava, sve ono, rješenje o istrazi, ne može se čovjek zaposliti, ne mogu se državni službenici ili namještenici zaposliti ako nisu čisti, a zamisli on može biti saborski zastupnik ako se protiv njega postupak vodi. Katastrofalno, loše, bizarno. Izvolite.

Dame i gospodo. U političkoj terminologiji u Njemačkoj postoji gradacija prijateljstva koja kaže da postoji prijatelj, neprijatelj, smrtni neprijatelj te stranački prijatelj, tako bismo mogli govoriti o društvenoj nepravdi. Postoji društvena pravda, društvena nepravda, grozna društvena nepravda i društvena pravda u Hrvatskoj. Naime u Hrvatskoj cijeli državni aparat služi uskom krugu moćnika i to političko pravosudna elita uopće više ne skriva, tako i ove zakonske odredbe koje trebaju hrvatske građane zavarati da je riječ o tobožnjoj borbi protiv korupcije ili vjerodostojnosti politike kao npr. ova izmjena koju ste predložili su čista manipulacija jer eto Vlada predlaže da oni koji su u Hrvatskoj osuđeni se neće moći baviti politikom. To je nedvojbena manipulacija, ali još jedan instrumentarij u rukama korumpirane političke elite kako bi nepoželjne i opasne političke protivnike mogli isključiti iz izborne utrke. Svi mi znamo da pravosuđe u Hrvatskoj ne sudi prema zakonu kao što ni DORH ne vrši svoje zakonske obveze, već kazneno pravo služi političko društvenoj eliti u njihovome održavanju na vlasti i pljačkanju hrvatskog poreznog novca. A kako bi ta duboka država imala vjerodostojnost po potrebi se izvuku pojedinci koje sustav žrtvuje kako bi taj korumpirani sustav mogao opstati. Primjerice, po ovome se zakonu Ivo Sanader ne bi mogao kandidirati, ali se zato mogu kandidirati i Slavko Linić i Ivan Vrdoljak, i Milorad Pupovac, i Zdravo Marić, i Andrej Plenković, i Radimir Čačić, i Ivan Jakovčić, i Slobodan Ljubičić zvani Kikaš jer za sve ove navedene osobe postoje ozbiljne, vjerodostojne i dokumentirane optužbe za korupciju i kršenje zakona, ali ti ljudi nemaju nikakvog postupka protiv sebe. Ljubičić Kikaš ima doduše postupak ali on je od zagrebačkog Županijskog suda dobio trajnu nesposobnost te je de facto oslobođen, a taj navodno zdravstveno nesposobni Ljubičić uredno šeta po gradu i pije kave jer hrvatsko pravosuđe koje bi trebalo po zakonu biti tzv. društveni regulator svojim postupanjem je društveni devastator. Hrvatsko pravosuđe je brutalno i krvoločno prema običnom hrvatskom čovjeku, tko npr. hrvatsku sudovi uopće ne ispituju legitimitet lihvarskih agencija kada tuže hrvatske građane i oduzimaju im nekretninu. Hrvatski sudovi otvoreno sudjeluju u kršenju Europske uredbe o zaštiti podataka jer kao što znamo banke ne smiju dati podatke svog klijenta bez njegove suglasnosti. A prodaja potraživanja

To znači takvi bi ugovori sukladno europskoj uredbi morali biti tretirani kao pravno ništavni i sud ih ne bi smio prihvaćati. Upravo zbog nefunkcionalnosti i kriminalnog djelovanja pravosuđa ovakve zabrane kandidiranja koje su ovdje predložene nemaju nikakvu svrhu. Ali postoji jedna povijesna istina, u trenutku kada se počnete osjećati potpuno sigurni u svojim zlodjelima, tada počinje vaš pad. Politika, pravosuđe i mediji u Hrvatskoj toliko otvoreno brane svoje zlouporabe i ponižavaju hrvatske građane da je samo pitanje vremena kada će građani reagirati i zasluženo ih poslati u ropotarnicu povijesti jer drugo ništa ni ne zaslužuju. Model po kojem svaka afera u Hrvatskoj traje samo jedan dan izgleda ovako. Najgrublje činjenice se prešućuju jer ih mediji ignoriraju, a pravosudni organi koji bi po zakonu morali reagirati na dokaze ne reagiraju jer oni su sami dionici tog koruptivnog sustava. Osobno svjedočim kako na moje otvorene, dokumentirane i argumentirane prozivke sustav jednostavno šuti. Vas cilj je zaborav vaših rabota te istodobno ubijanje nade u društvenu pravednost kod hrvatskih građana. No u zabludi ste jer upravo je moj posao i posao mojih podupiratelja da vas razotkrijemo i da ta naša tužna, naša postane lijepa naša. Hrvatski građani imaju pravo biti ravnopravni građani EU i biti jednaki pred zakonom, isto tako imamo pravo od onih koje plaćamo tražiti odgovornost. Iz svega navedenog jasno je da sam protiv izmjena ovog i onako već protu demokratskog, diskriminacijskog i protuustavnog zakona.

Zastupnice Krišto ja vas molim da stavite masku. Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege.

Dakle, ovim izmjenama predviđeno je pooštravanje uvjeta za kandidiranje na lokalnim izborima i uvjetima za prestanak mandata izabranih kandidata. Tijekom predstavljanja ovih izmjena i u samom obrazloženju čulo se da se ovim izmjenama želi odvojiti žito od kukolja, vratiti povjerenje građana u politiku i pravni sustav. Dakle, bravo za tu namjeru i za taj cilj, međutim mogu li zapravo ove male izmjene učiniti tako veliku stvar, vratiti povjerenje građana u politiku i političare jer kakav nam je danas pravni sustav ili u kakvom sustavu danas živimo, takav da za kandidate imate ljude koji imaju upravo nekakve procese u tijeku, a oni rade i to u ovo doba pandemije fešte sa sucima, ne bi li ih valjda odobrovoljili, ne bi li ti suci blagonaklono gledali na njihove procese, itd., imamo pravomoćno osuđenog bjegunca pred hrvatskim pravosuđem koji javnosti sada otkriva korupciju i kriminal u pravosuđu, itd., itd. Uglavnom, pozdravljam ove zakonodavne izmjene, podnijeli smo i jedan amandman, isti onaj o kojem je govorio i kolega Grbin, dakle u ovom čl. 4 i 5 onaj dio koji se odnosi na promjenu prebivališta, dakle promjena prebivališta, ne samo u onom slučaju kad čovjek sam prijavi promjenu već se ta prijava, već se ta promjena može izvršiti i po službenoj dužnosti, dakle to smo podnijeli kao amandman, nadamo se da će se usvojiti. Međutim, evo, pitamo se, dakle nakon što pozdravljam ove izmjene, pitamo se što se ovoliko dugo čekalo i nekako ostaje tračak neke sumnje, koga se to HDZ želi na brzinu riješiti, je li, pred ove izbore? Vrlo vjerojatno je nekoga među svojim redovima.

Ovim izmjenama u Zakonu o lokalnim izborima dakle uvodi se zabrana kandidiranja osobama koje su, među ostalim, pravomoćno osuđene i za slučajeve nasilja u obitelji, što je zakonodavno unaprjeđenje, pozdravlja ga, vidjelo smo i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, međutim, ona napominje i ukazala je na prekršajno zakonodavstvo kojim je reguliran problem nasilja u obitelji i predlaže da se u zakon, možda nekoj drugoj izmjeni, pored zabrane obnašanja funkcija u predstavničkim i izvršnim tijelima, za počinitelje kaznenog djela nasilja u obitelji također, se predvidi zabrana onim osobama koje su zapravo višestruki počinitelji prekršajnih djela, koja se odnose na nasilje u obitelji. Nekoliko još činjenica koje se odnose globalno na cijeli izborni proces. Možda se ne može sad u ovo doba pandemije neke stvari implementirati, Hrvatska je jedna od svega nekoliko država u svijetu koje ne zahtijevaju potpis glasača kod izlaska na izbore i kod preuzimanja glasačkog listića. Takva situacija omogućava i manipulacije na izbornim mjestima nakon završetka glasanja na način da se zaokruži broj osobe koja nije niti došla na glasanje i ubaci se listić, je li. Prva dakle faza nekog prijedloga izmjena izbornog procesa bila bi dakle uvođenje tog obaveznog potpisa birača na izbornom mjestu. Naravno, sada u doba pandemije možda bi se očekivale nekakve velike gužve pa je na biračkim mjestima, pa je to za nešto za razmisliti za u budućnost, ali druga faza, to je omogućavanje e-Glasanja i hibridnog glasanja, kako bi se korištenjem sustava e-Građani moglo glasati i bez fizičkog dolaska na birališta.

Uvažena kolegice Puljak. Naravno da nas sve zanima za koga je ovaj zakon. Vidjet ćemo hoćemo li do kraja dana, a sigurno hoćemo do početka izbora saznati za koga se pisao. No, mene zanima jedna druga stvar, spomenuli ste pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i njezin zahtjev da se ovakav način postupanja proširi i na prekršajno djelo nasilja u obitelji, međutim, tu se postavlja pitanje, ona ga otvara, da li to učiniti za recidiviste ili za već prvi prekršaj. Ako ćemo ići prema tome, onda nije samo prekršaj možda nasilje u obitelji, nego i neki drugi prekršaj jer jedno je Kazneni zakon, a drugo su prekršaji, prekršajne odredbe. Dakle, što je po vama ta granica koju zakon treba predvidjeti, a onemogućava bavljenje politikom i gdje ju treba postaviti u slučaju nasilja u obitelji i općenito odnosa između prekršaja i kaznenog djela. Da, dakle, evo, ovdje sam navela upravo to da pravobraniteljica za ravnopravnost spolova spominje kako bi trebalo, ona navodi upravo za to višestruke počinitelje prekršaja djela nasilja u obitelji, kako bi za njih trebalo zapravo uvesti isto tako, zabranu kao i za one počinitelje kaznenog djela nasilja u obitelji. Gdje je granica? Dakle, uvesti to za prvi prekršaj ili za nekoliko i koliko to prekršaja, to je zaista, ostaje zapravo i na struci i stručnim službama i na nama ovdje zapravo u Saboru da odlučimo gdje postaviti tu granicu.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo, želim nešto reći o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Smatram da mi kao političari kroz ovaj zakon možemo doći do određene razine i tu smo napravili ono što možemo, a nakon toga opet nešto ne ovisi o nama, ovisi o nekim drugim ljudima, o nekim drugim sustavima i ključna riječ, po meni je ona riječ koja se zove, tj. izgovara kao pravomoćnost i ona postavlja dileme, da li ovaj zakon postiže sve što treba, pa i u vremenu za ove lokalne izbore ili za neke druge izbore jer svjedoci smo da do tih pravomoćnosti prolazi podosta vremena, a onda u takvom sustavu mnogi naprave ono što naprave, kandidiraju se i postanu i gradonačelnici i načelnici i mogu raditi svoj posao i to je ili vijećnici u općini ili gradu itd. Mislim da tu kažem o politici ne ovisi, ovisi o nekim drugim ljudima i zašto ti procesi traju toliko dugo da bi potvrdili da li je sud niže razine donio dobru odluku ili nije donio dobru odluku, preinačili tu odluku ili napravili nešto što mislimo da je pravedno kad smo višlji od svih drugih. Tako da ja ne mislim da će na ovim izborima zbog ovog zakona ili zbog ovih insinuacija tko se smije ili ne smije baš kandidirati ili da smo baš za nekoga uvijek napravili neki zakon, bit će ljudi koji će se kandidirati jer će moć dobiti unatoč svemu i potvrdu o nekažnjavanju, moći će dobiti sve što trebaju i kandidirat će se. I što naprave onda i oni drugi, a to su građani koji biraju oni i izaberu ljude koji su imali procese iza sebe. Imamo mi podosta slučajeva u RH gdje gradonačelnici ili načelnici jesu ljudi koji su u određenim stupnjevima već presuđeni i narod ponovno bira te političare, ljude i smatraju da rade dobro njihovoj zajednici. Hoćemo li mi tada kao političari reći da građani nisu dobro izabrali? Pa ne znam tko je to od političara izgovorio ili rekao, mislim to je ono o čemu ja želim govoriti. Znači mi možemo do neke razine i ja ovo podržavam, ovo je razina do koje može HS kroz zakonodavni okvir reći sve kaznena djela, bilo koje vrste presuđena pravomoćno ne možeš se kandidirati i to je u redu, što ovisi o samom pojedincu. Ja osobno sam od 2000.g. izlazim na izbore lokalne, regionalne, državne i stalno i sebe preispituješ jesi li ti taj koji stalno mora izlaziti na izbore, jesi li napravio sve kako treba, imaš li sve na sebi onako kako treba da bi izašao na izbore i koliko to vrijedi među našim građanima danas, kad je danas politika otišla u sasvim jednom drugom smjeru. Mi danas imamo poplavu političara svih vrsta, neovisno o znanjima, sposobnostima i na neki način o bilo čemu štogod kao političar predstavljate ne morate apsolutno znati gotovo ništa. Dovoljno je imati osobnu kartu, 18 godina prebivalište i vi ste političar i svjedočimo svakakvim situacijama. I kao lokalni čelnik svjedočim svakakvim situacijama i morate se s time na neki način nositi i boriti i dati građanima da biraju i oni su ti koji odlučuju i ako se njima sviđa i takav oni će ga izabrati. I ne trebamo biti mi ovdje koji donosimo sudove ili presude o onome drugome političaru jer smo tu subjektivni i tražimo tu neke svoje prostore i govorimo ovo što govorimo i danas tokom cijelog dana, tko je sve za nešto kriv iako ga sustav ili pravosuđe nije dohvatilo. Tu su naše borbe. Ali ono što građani vide, vide osobe ispred sebe.

I zadnje izmjene smanjili smo broj vijećnika, ukinuli zamjenike itd. i još će se mijenjati. Ali ono temeljno koga će građani izabrati, oni će izabrati. E sad, hoće li pravomoćnost presude biti u godinu dana, vrlo je važno ili u pet godina isto je vrlo važno, jer ako je u ovom drugom slučaju onda svatko može odraditi svoj mandat, ali onda ja ne bi to uzeo na sebe kao grijeh, neka o tome razmišlja onaj koji je u svom sustavu ima predmet, a ne rješava ga punih pet, sedam godina, može i dva mandata ne riješiti taj predmet i onda pravomoćnost, a i rehabilitacija tek kreće nakon osam godina ili pet godina itd., mislim da u tom dijelu treba raditi i to sudstvo tj. pogotovo Vrhovni sud koji kod sebe sigurno ima podosta takvih predmeta treba ih riješiti, ako se radi o političaru nek ih riješe na vrijeme. Zašto bi to političari u sabornici radili, to je taj problem kako ga ja vidim i mislim da će on opet omogućiti i danas i sutra na izborima nekima mogućnost. Jasno, naravno da u polovici HDZ-a imamo idealno pravosuđe, ali od toga pravosuđa Hrvati bježe glavom bez obzira. Naši inženjeri voze taksije po Frankfurtu jer vaše pravosuđe jednostavno više ne mogu podnijeti. I sada to isto pravosuđe treba arbitrirati tko se smije kandidirati. Samo uzmite najnoviji slučaj kako Šeks daje upute svjedocima kako bi njego kum Kalmeta bio na slobodi. Kažem vam da imate minimum pristojnosti zbog vašeg biste pravosuđa u ovome Visokome domu zauvijek šutjeli. Nemam što odgovoriti ovo su obične insinuacije kolegice Krišto, ne znam zašto uvijek ide prema meni. Ja osobno smatram da sam itekako u svom životu pokazao što znam i mogu. Oni imaju recimo i svoje kolege pored sebe o kojima ne žele govoriti, uvijek vole o nekim drugima govoriti, recimo ne znam da li ste u nekom klubu vi i kolega Vrkljan pa vi ne želite govorite o ne znam možda o svom kolegi nešto. Da li je on u životu nešto loše napravio ili nije ne nego uvijek želite o nekom drugom, to je vaše pravo i građani će vas ocijeniti na sljedećim izborima po tome što ste vi ovdje govorili, za što se zalagali i što ste postigli s time. Ja osobno za sebe smatram da sam ispravan i da radim svoj posao kako treba. Zašto bi ja bio sudac nekome drugome? To si uzimate vi jer politika nemate, osim toga da tokom dana u sabornici ili u bilo kakvoj drugoj prilici pokušavate glumiti istražne organe i suce koji donose konačne te pravomoćne presude. Vratit ću se na ono što ste rekli o tome da su građani sami birali, a politika im je to omogućila i ona može na to utjecati samo do neke mjere. Da, tragedija je suvremene Hrvatske upravo u tome da naši građani sustav ide na način da svi kradu pa su sretni ako je pri tom i onaj koji krade recimo napravio jednu fontanu jer i onako svi kradu. Pa hajmo onda na sustav koji im je to omogućio. Dakle, da bi građani uopće mogli birati oni moraju imati dobar izborni zakon, a to je ono što ste vi onemogućili, pa imamo danas na snazi i protuustavne odredbe o načinu funkcioniranja izbornih jedinica. Drugo, kako funkcionira izborni sustav? Tako da zbog nedostatka preferencijalnih glasova na ona čelna mjesta dolaze isključivo stranački poslušnici koje građani nisu birali. Ne, građani kada su, budimo realni, glasovali za HDZ misle da su glasovali za Franju Tuđmana, a izabrali su tri najveće ulizice koje su dobile kao nagradu mjesta na stranačkim listama. Ja ne znam zašto kolegice Selak za vas vrijede neka druga pravila, a za nas u HDZ-u samo nas neka ista pravila, mislim ne mogu to razumjet što nam želite poručiti, da ste vi u Mostu svi ispravni i da kada vas izaberu baš su izabrali vas. Pa i Most je bio u prilici dva puta sjediti ovdje u sabornici, imao je svoje ministre na koje su sjeli ljudi koji nisu bili izabrani. Tada to možda nije vam nije smetalo, ali su to takve situacije bile u kojima je Most obnašao vlast nije trajalo dugo, šest mjeseci, ali su neki drugi sjeli umjesto njih. Zašto … ospori taj legitimitet zakona i na koji način bi se formirala vlast po vama ako oni koji su izabrani na listama ne mogu postati ministri nego mogu biti samo saborski zastupnici, kakve su to politike? Znači valjda i ti ljudi nešto vrijede da bi sutra mogli obnašati izvršnu vlast.

Očito omalovažavanje, dakle vi čitate i sad ste čitali s papira i uvijek čitate. Čitao je i moj suprug, ali postoji temeljna razlika, on čita ono što sam napiše za razliku od svih vas u HDZ-u. Drugo, govorili ste o kompetencijama koje netko treba imati, pa vaš ministar socijalne skrbi je g. Aladrović, podsjetite me koje su njegove kompetencije u tom sustavu, a manjkavosti njegovog provođenja u djelo očito vidimo već sada. Bila je replika, imate opomenu. Gospođa Ankica Zmajić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić. Ovim izmjenama i dopunama zakona pooštravaju se uvjeti za kandidiranje za predstavničku izvršnu vlast na lokalnim izborima. Smatrate li da će ove odredbe doprinijeti kvalitetnijim kandidatima na općinskim, gradskim i županijskim razinama? Što se tiče kvalitete kandidata ja u to ne bih ulazio, ja to možda mogu napraviti kad su lokalni izbori u svojoj sredini, ja ne znam u nekoj drugoj sredini tko je kvalitetan ili manje kvalitetan, da će onemogućiti nekoga koji očito ima iza sebe pravomoćnu presudu za bilo koje djelo kazneno, hoće, neće moć dobiti papir s kojim može reći ja mogu na izbore. Ali sve ostalo je kažem ono što ja vidim kao problem u sferi nekog drugog sustava koji ne ovisi samo o nama ovdje o HS-u ili o zakonu koji ćemo donijeti. I ta pravomoćnost po meni još uvijek daje mogućnosti mnogima koji su se ogriješili o zakone da budu kandidati i to treba po meni hrvatsko pravosuđe što prije riješiti jer tih predmeta sigurno ima puno i omogućavaju svojevrsnu zlouporabu onoga što mi želimo postići, a to je da imamo ljude koji nemaju iza sebe loših stvari i da mogu biti kandidati.

Uvaženi kolega Boriću. U nekoliko rasprava ovdje se mogla čuti teza kako se ovaj zakon odnosno izmjene ovog zakona donose u svrhu da bi HDZ spriječio nekoga da se kandidira na predstojećim izborima. Smatrate li da je ta teza nešto što drži vodu ili je to i dalje hajka prema HDZ-u kakva se vodi već permanentno ovih zadnjih pet, šest godina? Pa dosta sam dugo u ovom domu da bih znao da su mnogi zakoni dobili nazive pojedinih političara ili su se donosili u svrhu njihove promocije pa smo imali ne znam evo, kolega Bauk zna zvani lex Komadina kada smo omogućili da recimo Komadina, župan Komadina postane ministar i da na njegovo mjesto tada dođe njegov zamjenik i odradi svoj mandat do kraja i to se onda u politici koristilo i to je nešto što je evo moguće bilo i dobro. Ja nemam tu problem. Ali imamo zakona koji su se zvali opet po nekim drugim političarima, neću ih spominjati jer se uvijek razmišlja na taj način da je to samo za jednog političara. Ja gledam šire, ovo je za puno više političara, puno, puno više. E sad, ako nam je svejedno bit ćemo protiv ovoga.

G. Borić ja bih vas samo molio nemojte replicirati zastupnicima koji vam nisu replicirali nego drugima.

Malo na čemu se toliko trenirala strogoća i na neki način mijenjali zakon kao na lokalnoj samoupravi, pa evo i onaj prošli zakon koji smo donijeli gdje su ukinuti zamjenici pa državne revizije i ne znam ko sve što nije kontrolirao pa Zakon o fiskalnoj odgovornosti svemu što smo svjedočili svih proteklih godina od '93., praktički '94. dok je ovakav ustroj lokalne samouprave. Mi možemo govoriti o bilo čemu jednu ključnu stvar ste vi ovdje rekli, a to da iza svakoga od nas koji se na bilo koji način bavi politikom pa onda i načelnika ili gradonačelnika jedini sud i pravi sud je sud njihovih birača i oni znaju što biraju i kad biraju kome daju povjerenje i mislim da o tome bi trebali suditi samo oni. Pa zato i kažem da nam je politika u zadnjih nekoliko godina otišla u sasvim nekom drugom smjeru, pa mi u Saboru imamo obitelji čak, imamo i u prethodnim sazivima tako nešto. Sada imamo, ne znam, zastupnicu koja se zalaže da njezin suprug postane gradonačelnik itd., u biti politika postane obiteljski biznis očito jer što drugo radimo jer imamo više tih slučajeva nije to samo jedan, a toga će vjerojatno biti i još više, toga imamo i na lokalnoj razini i brat i sestra i ne znam tko sve ne treba biti u toj politici da bi se bavili s tim kako razvijati određeno mjesto manje ili veće.

Drugačiji su bili filteri, danas filtera više nema. Jednostavno i ovo je jedan filter koji će izbaciti samo one koji imaju određene loše stvari iza sebe, ali sve drugo ne možemo riješiti samo zakonom. Imamo jednu povredu Poslovnika, gospođa Marija Selak Raspudić. Članak 238., slažem se da su bili drugačiji filteri i vjerujem da žalite za tim vremenima. Očito je teško podnijeti da i u obiteljskim odnosima postoje jednakopravni pojedinci koji mogu dobiti dovoljan broj glasova kao nezavisni zastupnici koje su građani izabrali da sjede u ovom saboru za razliku od politike poltronstva koja je vas i vama slične dovela zbog lošeg izbornog zakona na vrhovna mjesta na izbornim listama [[Upadica: Hvala, hvala lijepa.]] a onda i u sabor.

Na kraju gospođa Dalija Orešković. Nitko je ne spominje sami se dižu. Dakle, uvaženi zastupniče Borić, najčudnije u vašem izlaganju je to što ste tvrdili da vaši birači pri tom mislite na konkretno HDZ-ove birače prepoznaju kvalitetu kandidata pa da je upravo to razlog zašto im daju podršku. Usuđujem se tvrditi da to nije tako. O tome sam govorila i u ime kluba. Pravi razlog je neka druga veza. Strah od gubitka posla, strah od egzistencije, dobiveni poslovi, natječaji, možda čak i diplome. Onaj cerek, ono podrugivanje predsjednika Vlade jutros na aktualnom satu kada se spomenulo da vaš kandidat u gradu Splitu ima plagirani doktorat pokazuje da ono čega se pošten čovjek srami time se HDZ-ovac ponosi pa tam to bio i predsjednik Vlade. Pa ne znam što da odgovorim na ovu repliku jer očito je opet bila namjera da se netko bavi isključivo sa nama u HDZ-u ili nekim pojedincem koji im smeta. Vidjeli smo ovdje jednu ovaj jedan pokušaj da se jednog ministra smjeni upravo radi te priče o plagijatu i plagiranju na kraju se ispostavilo da od toga nema ništa i da oni koji su to pokrenuli nisu našli snage da se ispričaju tom čovjeku. Nekoliko dana je to trajalo, mjesecima je to trajalo u javnosti, a ovdje u sabornici nekoliko dana. Nakon toga nikome ništa. Tako i ova priča, malo ćemo te isprljati do izbora, a kad izbori prođu ako postaneš gradonačelnik evo nas kod tebe, možda te nešto budemo i pitali pa ćemo se s tobom lijepo razgovarati.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege ove izmjene i dopune zakona su ja vjerujem u dobroj vjeri napravljene ali uvijek se postavlja pitanje zašto se donose sada gotovo mjesec dana pred same lokalne izbore po hitnom postupku kada smo isti ovaj zakon imali prije nepuna 4 mjeseca na dnevnom redu upravo ovdje u Hrvatskom saboru. Što smo danas više pametniji nego prije 4 mjeseca? Međutim, žao mi je što niste ispravili nepravdu koju ste donijeli prije 4 mjeseca gdje ste prihvatili amandman manjinaca i SDSS-a kojim ste omogućili dvostruko pravo glasa pripadnicima nacionalnih manjina u gradovima i općinama gdje ima više od 15% stanovništva i time moraju biti proporcionalno zastupljeni u gradskom ili općinskom vijeću tako što ste dozvolili tzv. dopunske izbore u roku od 3 mjeseca na kojima će glasati samo pripadnici manjina i na kojima se mogu kandidirati samo pripadnici manjina. Gdje smo u toj priči mi kao većinski narod evo baš kod nas u Vukovaru? Svima vama je Vukovar u mislima, svima vama su puna usta Vukovara, grada heroja i onda dozvolite u tom gradu heroju da jedan Vojislav Stanimirović glasa 2 puta za gradsko vijeće grada Vukovara, a jedan Marijan Živković, otac 2 poginula hrvatska branitelja jednom. Jedan hrvatski branitelj logoraš jednom, jedan Srđan Milaković koji je otvoreno rekao da Oluja je etničko čišćenje danas je dogradonačelnik grada Vukovara ispred redova srpske nacionalne manjine će glasovati 2 puta. I njegovi ljudi iz njegove stranke će se moći kandidirati 2 puta. I ovim zakonom mijenjate volju većine, izbornu volju većine. I mi većinski narod smo u neravnopravnom položaju. I pustimo priče da svi volite Vukovar i da su vam puna usta Vukovara 18.11., a ovim zakonom ste žrtvovali nas Hrvate u Vukovaru. Dođite u Vukovar 364 dana u godini ne samo 18.11., pa vidite kako se živi u Vukovaru. I što ste napravili s ovim zakonom? S ovakvim zakonom ćete rastjerati Hrvate grada Vukovara jer u vlastitom gradu neće moći sukladno izborima dobiti većinu u gradskom vijeću jer će jedna manjina imati dvostruko pravo glasa. I lako je donositi zakone 300 km od Vukovara, a koje se odnose grada Vukovara. Ali da 3 ruke Milorada Pupovca mogu toliko koštati da žrtvujete vlastiti narod e to je meni nepojmljivo kao Hrvatu koji živi u gradu Vukovaru. I ja ne znam jel ćete imati obraza 18.11. doći u Vukovar i pokloniti se žrtvi Vukovara. A s ovakvim zakonom ste pljunuli po svim Hrvatima koji žive u gradu Vukovaru jer želite ovim zakonom dobiti većinu u gradskom vijeću koalicijom HDZ-a i SDSS-a postizborno. I nećete uspjet u tome bez obzira koliko se god trudili izmjenama i dopunama zakona. Ja se nadam da će Ustavni sud poništiti Članak 107. i 108. ovog zakona koji je direktna šteta većini bez obzira u kojem gradu ili općini i ne može biti u skladu sa Ustavom. Pustimo mi sad politiku. Ja tamo živim gospodo i moja djeca tamo žive i moji roditelji tamo žive i moji prijatelji tamo žive. Vi tamo ne živite. I nemojte mi pričati o zaštiti interesa hrvatskog naroda i kako svi volite Vukovar. Ovako se Vukovar ne voli i ovako se ne vole interesi hrvatskog naroda u gradu Vukovaru.

Dvije su osnovne intencije ovog zakona. Jedna je da moraliziramo politiku, a druga je da onemogućimo barem u očima javnosti ono što se postavlja kao pitanje recimo obiteljske nasilnike da se kandidiraju na predstojećim lokalnim izborima, a nadajmo se i u politici ubuduće. Što se tiče moraliziranja politike u govoru ime kluba taksativno sam navela sve ostale zakone, izborne zakone i pokazala da tog procesa sustavnog doista i nema tako da se recimo za predsjednika republike može kandidirati bilo tko, nitko ne propisuje niti jedno kazneno djelo koje bi spriječile punoljetnog pojedinca da sutra bude ukoliko dobije povjerenje građana predsjednik države. Što se tiče obiteljskih nasilnika i to samo dobro zvuči jer ako gledamo rehabilitaciju i proces rehabilitacije onda možemo vidjeti da u ovim djelima do jedne godine, a to su najčešće kazne koje se i propisuju u slučaju obiteljskog naselja ukoliko uopće dođe do njihovog propisivanja, vidimo da bi možda s obzirom na rehabilitaciju od 3 godine to eventualno u jednom izbornom ciklusu onemogućilo nekakvog paradigmatskog Tomaševića da se kandidira, a sigurno ga ne bi zauvijek udaljilo od politike. Dakle, u tom smislu ovaj zakon je promjena nabolje ali sigurno ne ostvaruje niti jednu od intencija koje pokušava. U tom smislu također smatram i promašenu čak i primjedbu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja smatra da se ove odredbe trebaju proširiti i na one koji imaju prekršajne kazne ali su recidivisti za obiteljsko nasilje. Naime, kakva je poruka u tom slučaju? U redu je ako netko jednom ošamari ženu, no ako je recidivist onda ne bi smio ulaziti u politiku. Tu se opet ništa ne postiže osim što se stječe dojam da se nešto radi. Dakle, ipak ključna odluka ostaje na nama građanima. E sad tu dolazimo do onog osnovnog pitanja koje se dosad kristaliziralo u raspravi. A ono je kolika je odgovornost za ovo loše stanje u državi u politici na dosadašnjoj politici, a kolika je odgovornost na građanima koji su izabrali stranke ili zastupnike da ih zastupaju u toj politici?

U njoj predlagatelj Vlahušić, dakle Andro Vlahušić koji je podnio ocjenu ustavnosti navodi kako ima karizmu uspješnog gradonačelnika intelektualca koji je u značajnoj mjeri unaprijedio funkcioniranje grada Dubrovnika i da je pravi i prikriveni razlog donošenje Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima u neustavnom i pobijanom dijelu predstavlja zabranu Andri Vlahušiću da se kandidira na predstojećim lokalnim izborima i on kao lex Vlahušić se odnosi na samo jednu osobu i posljedica obračuna parlamentarne većine s političkim neistomišljenicima. Dakle, već smo 2017. kada se tada mijenjao izborni zakon imali istu ovu situaciju gdje se govorilo o lex-u koji se odnosi na pojedinca. Zanimljivo taj pojedinac koji je i bio pravomoćno osuđen je govorio o tome da je njegova karizma neovisno o presudi dovoljna za dobro vođenje grada. No, ako ćemo doista govoriti o odgovornosti toga da netko tko jest osuđen može dalje biti u politici ako ga građani žele, jer je naša tragedija takva da mislimo da nitko ne valja tko u politici i da svi kradu pa i dijelimo te lopove na sposobne i nesposobne lopove onda treba podsjetiti da ključ nije u građanima koji biraju, nego je vrata koja taj ključ treba otključat se ipak nalaze u politici, a to je ono čega možda ni građani zbog loše funkcije politike nisu dovoljno svjesni. Izborni zakon kakav je danas i unutarstranačka nedemokratska politika podsjetit ću vas da je recimo vođa mladeži čak HDZ-a jednoglasno izabran kao što je sve aklamacijom jednoglasno izabrano u HDZ-u dok nije isto jednoglasno torpedirano ovisno o trenutnim političkim konstelacijama. Taj zakon nalaže da se mjesta autokratski na listama koje dolaze recimo u Hrvatski sabor postavljaju tako da oni koji su saborski poslušnici, a ne oni koji su najjači u svojim lokalnim sredinama dobivaju ključna mjesta. I što onda rade hrvatski građanin, onaj koji glasuje za HDZ? Ili ako se boji za svoju egzistenciju glasuje ili glasuje zato što misli da glasuje za Tuđmanov HDZ i nekakvu državotvornu politiku, ali ne glasuje za te pojedince koje ste vi stavili na ta mjesta. Promjena izbornog zakona je preduvjet demokratizacije društva i odgovornost je na politici, a ne na građanima.

Poštovana kolegice Selak Raspudić, dakle izmjene definiraju zapravo kako će one kao takve donijeti jedan drugačiji oblik povratka javnoga morala i vjere u politiku i političare na lokalnim razinama kao takve. Mislim da se slažete da je čovjek, točnije pojedinac samo slobodan pojedinac bez okova bilo kakve stranke onaj koji može vratiti jedan oblik morala, poštenja i pravednosti unutar same politike kao prvenstveno služenja građanima. Što se događa danas i što će se nastaviti događati nakon ovih izmjena jest jedan oblik privatizacije javnoga novca obzirom da je retorika HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji jedan oblik vertikale vlasti koji je nužan da bi se događale određene investicije, određeni projekti itd.

Kolega Kujundžić, biti ću cinična, pa ću reći naravno da hoće jer ili će njihov, njihove presude odnosno njihovi procesi trajati vječno ili će presude biti oslobađajući ako stanje u pravosuđu ostane kakvo je sada. Dakle, ovo neće utjecati na HDZ-ovce nego možda naše misaone napore treba usmjeriti drugdje i razmišljati pokušavaju li se ovim izmjenama spriječiti neki iz nekih drugih stranaka da se kandidiraju jer svoje kadrove su jako dobro zaštitili. A drugo pitanje te demagogije da građani eto biraju i da nije odgovornost na politici nego na građanima svaka pristojna stranka bi onemogućila bilo koga ko kompromitira nekakvoj razini da uopće dođe u poziciju kandidiranja. A što se ovog tiče jednom kvalitetnom izmjenom izbornog zakonodavstva građani bi prodisali u smislu demokratskih procesa, pa bi onda mogli u potpunosti snositi odgovornost za svoje izbore, sve ostalo je puka demagogija.

Kolegice i kolege, ja ću diskutirat malo drugačije od svih do sad jer u osnovi ne podržavam ovaj zakon. To bez obzira što je moj klub najavio podršku, ja sam se iako priznam samo sud svoje partije, ja sam se ovoga zalagao da mi se dozvoli izdvojeno mišljenje. Dakle, onog trena kada se smanjuju ljudska prava, a pravo na kandidiranje je jedno od temeljnih ljudskih prava barem u demokratskom višestranačkom sustavu i kada cjelokupna javnost i svi to podržavaju onda je vrijeme da se upale lampice i pita se što se događa? Ne samo to, ovdje smo čuli prijedloge da se i za prekršajnu odgovornost ne može kandidirati, a onda smo čuli prijedlog da se i nakon isteka roka rehabilitacije ne može kandidirati. Mislim da je vrijeme da se tome kaže brate dosta. Dakle, protiv sam bilo kakve demagogije možda zato što više vjerujem narodu nego pravosuđu. Pročitat ću vam čl. 30. Ustava: Kaznena osuda za teška i osobito nečasna kaznena djela može u skladu sa zakonom imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova ako to zahtjeva zaštita pravnog poretka. Uz dužno poštovanje mislim da naš pravni poredak ipak nije toliko onemoćao da bi se trebao zaštititi zbog dvoje ili troje osuđenika koje će narod izabrati na neke dužnosti. I drugo, ne čini mi se da su sva djela koja se navode u našem kaznenom zakonu osobito teška i osobito nečasna. Ako je nešto osobito onda mora postojat nešto što nije osobito, to čak bi trebala biti većina toga. Ovdje smo stavili da su sva kaznena djela u RH teška i osobito nečasna. Niko ne može postati niti načelnik, niti vijećnik ako ga narod ne izabere. A ako narod izabire baš takve onda je pitanje da se zapitamo za nešto drugo, dakle onda stavljamo periku i štikle kako bi to jedan mislioc s početka 21. stoljeća rekao i glumimo nešto, a u stvari i onda kad narod bira nas onda je dobar, a kad bira neke eto koji su za nešto osuđeni nije. Primjerice bivši predsjednik vlade Catalan je kojeg je Španjolska osudila na mislim dvoznamenkastu kaznu zatvora, je izabran u Europski parlament, skinut mu je imunitet, ako se vrati u Španjolsku bit će zatvoren, ali je izabran, narod je za njega glasovao. Zašto? Kad se vrati u Španjolsku on će odgulit svoje, ako se ikad vrati, ako ga izruče i kako to već ide. Prema tome, niko neće bit pošteđen od kazne koju mu sud izrekne. A mi sada želimo stavljati u zakon da je svaka presuda teža od 6 mjeseci čak i uvjetna, a kakvo je to teško i osobito nečasno djelo ako je osuđen uvjetno, ujedno i gubitak građanskih i drugih prava kao što je komunistički sud sudio '40 i neke za ove narodne neprijatelje. Ja, oprostite kolegice i kolege na tu vrstu demagogije ne mogu pristati. I kad svi budete govorili tako ja ću govoriti drugačije o ovome stvari. Dakle, svako se ima pravo kandidirat, narod ima pravo izabrat koga hoće, a neka sud odredi da taj ide u zatvor, pa onda neće moć obnašat dužnost. I sad imamo hipotetsku situaciju da narodni zastupnik zato šta mu sabor eto neće skinut imunitet se može kandidirat jer nije osuđen, a njegova konkurencija koja to nije se neće moć kandidirati zbog ovoga kako je kolega Grbin naveo kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz nehaja sa teškom tjelesnom ozljedom, što može biti ovoga mislim čak i lom ruke, da ne idemo u ove estetske zahvate pucanje nosne kosti. Prema tome, nisam zato da se ograničava pravo kandidiranja, jesam zato da se ograničava pravo obnašanja dužnosti, ali pokušavajući predmnijevati želju Vlade RH da nas zaštiti i od takvih koji su osuđeni dao sam dva amandmana kojim sam predložio ako već tako vlada smatra da se onda ova zabrana kandidiranja odnosno pardon prestanak mandata proširi i na one koje je kandidirala politička stranka koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela.

Da, da zaključim, ovoga pustimo narod da bira i kriminalce, to više govori o narodu nego o kriminalcima.

Da, moram reći vi iz SDP-a se oličenje licemjera i vrijeđanja zdravog razuma jer vaš osnovni gen je upravo manipulacija pravosuđa. Sjetimo se vaših Linića, Vrhovnika, a poznato je da većinu tajkuna u Hrvatskoj koje imamo da oni imaju udbašku prošlost, a to je inače vaša služba. Molim, to je potvrdio i utvrdio sud iz Munchena. A kad uzmemo glavnu karakteristiku vaše zadnje vlade ona se zvala predstečajne nagodbe, privatizacija Croatia osiguranja i logično da vi ne dopuštate funkcionalno pravosuđe jer kao stranka uopće ne biste postojali da pravosuđe funkcionira. Uostalom vaše veze s kontraverznim Dankom Končarom te braćom Žužul potvrđuju da vam je osobna korist očito jedini smisao bavljenja politikom. Al to sam već negdje pročitao da ste rekli jer moje veze s njima su nikakve, dakle nema ih, ni sa jednim, ni sa drugim.

Kolega Bauk, podsjetit ću vas da je temeljno stajalište Europskog suda za ljudska prava da su države slobodne nametnuti strože uvjete za ostvarenje pasivnog biračkog prava biti biran, nego za ostvarenje aktivnog biračkog prava prava glasovanja. I za različite poslove u državnoj službi također se traži potvrda o nekažnjavanju. Dakle, mislim da ne možemo sve relativizirati kao što ste vi pokušali. Međutim, ono što možemo je tražiti jedinstvene kriterije. Dakle, postavlja se pitanje je li ova politika ako se sada samo čini za lokalne izbore licemjerna i kreira pravnu nesigurnost u odnosu na sve druge politike za bilo koje druge izbore u RH? Isto tako, podsjetit ću vas da paralela sa zatvorom nije dobra jer neće svatko ići u zatvor. Mnogi će zatvorsku kaznu od 6 mjeseci zamijeniti uvjetnom kaznom uz rok kušnje. Dakle, nećemo na taj način riješiti problem. Djelomično se slažem, možda, ali ako ćemo ograničavati onda moramo biti dosljedni. Što se tiče Europskog suda za ljudska prava, dakle on je upravo rekao da države mogu to same napraviti i bilo bi dobro ustvari da vidimo komparativne analize kako je to u drugim državama. Što se tiče određenih stvari u državnoj službi tu je jedna stvar malo po meni neustavna jer ne možete biti zaposleni ako se protiv vas vodi kazneni postupak, a Ustav kaže da se nitko ne može smatrati osuđenim bez da ima pravomoćnu sudsku, za svako smatra nedužnim dok ima pravomoćnu, nepravomoćnu, dok nema pravomoćnu sudsku presudu, a što se tiče ujednačavanja kriterija ja se s vama u potpunosti slažem samo smatram da bi trebali biti kriteriji ujednačeni na način kako je to definirano u Zakonu o izboru predsjednika RH. Poštovani kolega Arsen, drago mi je da je, da ste svjedočili da ima raspuklina u Klubu SDP-a, da su ovi svi vaši kolege na jednoj strani, a vi da ste nasuprot i takvo vaše usamljeno mišljenje nadam se da će bit prikazano i u petak na ovaj glasovanju. Mi Hrvatski suverenisti smo apsolutno protiv relativizacije koju ste sad iznijeli jer moguće vi idete sa rezona vrhunskog matematičara, ali o pravu, ustavnom pravu vrlo malo znadete. Prepustite se i zdravom razumu bit će bolje i zaključite da u osnovi svako ograničenje pasivnog biračkog prava u interesu pravde, javnog morala i pravnog poretka je dobro došlo. Dakle, iz vašeg kluba su nas u prošlome sazivu svakog 29.11. tjerali da držimo minutu šutnje osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku, a sada mi govorite o tome da netko tko je skrivio prometnu nesreću se ne može kandidirati. I govorite mi da se ja ne razumijem, da, da, da, nismo htjeli 30.11. ući u dvoranu da nas se ne bi dovelo u situaciju da to moramo napraviti, dakle stajati u minuti šutnje za nekoga tko je osuđen za ratne zločine pa makar i od suda u Haagu. A sad mi govorite da se ne razumijem, ja se jako dobro razumije u ustavno pravo, jako dobro se razumijem u ustavno pravo i zato mislim, nisam naravno doktorirao, ali nisu ni mnogi drugi koji pričaju o pravu, pa nema veze. Dakle, a i oni koji su doktorirali međusobno se ne slažu. Dakle, ja sam samo rekao da narodu treba dati pravo da izabere i da što se mene tiče građani nemojte glasati za one koji su osuđeni.

Dobro, hvala lijepa. Čekajte, čekajte, tražite povredu Poslovnika? Da, može, može. citiram članak Poslovnika koji je izvan teme, onaj, ovaj govori izvan teme poštovanog kolege Bauka. Apsolutno je neprimjereno danas govoriti o Slobodanu Praljku. Molim vas nemojte to činiti, nemojte se ogriješiti o interese mrtvih ljudi.

Gospođa Dalija Orešković. Hvala predsjedavatelju. Kolega Bauk, kad ste predložili da i one političke stranke koje su osuđene za korupciju ne mogu kandidirati ljude na listama došlo mi je da izgovorim ono što je Boromir izgovorio u Gospodarima prstenova, naprosto se razumijemo Frodo Baggins, ali onda sam shvatila da nije tome baš tako jer nije onaj postotak građana koji podržava toliko pokvaren i iskvaren koliko je pokvarena sama stranka. Mislim da je problem puno dublji, egzistencijalan je i radi se o uvjetovanosti glasanjem za HDZ vlastitim opstankom pa makar nauštrb države koju navodno svi tako domoljubno vole. Ono što od vas očekujem kao člana SDP-a a time najveće oporbene stranke u Hrvatskom saboru je da podržite reforme Izbornog zakona i teritorijalnog preustroja jer je to dugoročno najbolji način da se koruptivni političari, koruptivne političke stranke isključe u ovoj mjeri iz izbornih procesa. Ja što se tiče reforme teritorijalnog sustava se zadržavam na razini svog otoka i ne izlazim izvan toga zato što tu postoje različita viđenja kod svih stanovnika kako bi to trebalo izgledati. Što se tiče citiranja, to su Gospodari prstenova, jel tako? Da, Mordor je jak još uvijek. Ali nije prejak, ima 20 i nešto posto, ovih 70 i nešto su još uvijek s druge strane, samo se ne sviđa meni kako je to raspoređeno, ali može biti bolje.

Znači, činjenica je da svake godine sve manje i manje ljudi u Hrvatskoj izlazi na izbore i činjenica je da svake godine sve manje i manje ljudi živi u Hrvatskoj, međutim mi koji smo izabrani tu, imamo zadatak da se taj trend promijeni. Dakle, i u tom smislu možemo mi na razini umjetničkog dojma kako je to u umjetničkom klizanju, prigovarat da HDZ sa sve manje glasova dobiva sve više mandata, dakle vi kolege, iz ciklusa u ciklus dobivate sve manje glasova a sve više mandata ali to oni nisu krivi što i mi dobivamo manje, dakle mi se moramo brinuti za svoje, a oni se za sebe ionako pobrinu uvijek, to je tako. Prema tome, cilj parlamentarizma je ukazivati građanima kako imaju lošu vlast a cilj vlasti je naravno govoriti da je oporba još gora od njih, ali to je tako uvijek u parlamentarnoj demokraciji. Nemate više replika, g. Bauk. … [[Upadica Bauk, ne razumije se.]] Poslije, poslije, poslije, poslije, ionako ćemo završiti još malo pa ćete mi poslije objasniti da ne opteretimo druge.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Kao što je već spomenuto, Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakon o izmjenama i dopunama zakona no ono što nam konkretno smeta u ovome zakonu već je napomenuo i predsjednik naše stranke, radi se o odjavi znači, odjavi prebivališta.

Ono što smatramo da je trebalo još biti dodano a to jest da je moguća i odjava znači prebivališta po službenoj dužnosti te da i na taj način prestaje mandat. To smo znači, pokušat ćemo to riješiti, znači stavili smo dva amandmana za koje se nadamo da će biti usvojeni. Dakle, da prebivalište koje se odjavi i po službenoj dužnosti, da to također bude temelj za prestanak obnašanja mandata. Što se tiče samoga zakona, nesretno je vrijeme u kojem se donosi. Zakoni vezani uz izborno zakonodavstvo bilo bi bolje kada bi se donosili barem godinu dana prije samih izbora. Ok, možemo reći da je ovaj sadržaj pozitivan, da možda izmjene nisu toliko velike no ipak uvijek bismo se trebali držati toga da se zakoni ne mijenjaju pred same izbore zato što to uvijek među hrvatskim građanima ostaviti jednu nedoumicu da se to donosi zbog konkretne osobe ili konkretne političke situacije u nekoj od hrvatskih gradova, općina ili županija. A kako imamo čak 556 gradova i općina i 20, županija, dakle imamo velik broj političkih situacija u svim tim općinama i gradovima. Što se tiče same veličine i teritorijalnog ustroja Hrvatske, moramo se uvijek vratiti na popis stanovništva. Kao što znamo, krajem ove godine će biti novi popis stanovništva, vjerojatno ćemo dobiti da na područjima općina danas živi milijun stanovnika a možda i manje. Kada tih milijun stanovnika podijelimo na 429 općina, dobivamo činjenicu da prosječnu općinu čini 2300 ili 24000 stanovnika prosječno ... [[Govornik se ne razumije.]] one koje su veće, koje imaju 10, 15 000 stanovnika iako ih je malo. Većina općina imaju 1000, 1500, 1800 stanovnika, to je nešto što se moramo zapitati, taj ustroj da li je dobar ustroj. Već je spomenuto da će u budućnosti možda biti problem slaganje lista, mislim da neće, kada je u pitanju vlast neće biti problem slaganja lista, ali problem je naravno financijskih iznosa jer plaće i naknade načelnika, gradonačelnika, župana te članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština ipak idu od poreza naših sugrađana, tako da je to nešto što opterećuje građane kroz poreze. Ali tu je i druga stvar, tu je pitanje ipak nekog kvalitetnog kadra. Ako imamo općinu od tisuću stanovnika, da li ćemo u njoj naći dovoljno kvalitetan kadar da imamo kvalitetnog načelnika, ali da imamo barem tri, četiri druga kandidata koja možda nisu uspjeli biti načelnici ili gradonačelnici, ali će biti uspješni kvalitetni članovi općinskog ili gradskoga vijeća, to je nešto što si moramo postaviti pitanje. Dakle, sama veličina neke općine ili grada jedinice lokalne samouprave dosta nam može govoriti i o kvaliteti rada, neovisno o tome tko je na vlasti. Također je to pitanje i županije u Hrvatskoj, Hrvatska je svedena, kažu neki demografi na manje od 4 milijuna stanovnika, dakle 3,2 milijuna ljudi živi na područjima županija kad preračunate to u 20 županija to vam je 160.000 ljudi. To su široke teme političke, o takvim temama treba stvarno graditi konsenzus u društvu, to nije samo pitanje za jednu vlast, to je baš pitanje da se stvori jedna klima u društvu da se razmisli što je potrebno i što je dobro za naše društvo. Također ono što moramo se podsjetiti jest da je 2009.g. u Hrvatskoj uveden direktan izbor gradonačelnika, načelnika i župana, osobno smatram da je to dobra stvar, mislim da je dobro da što širi krug ljudi odlučuje o vlasti. Tu smo preslikali zapravo američki predsjednički sustav, mislim da je to jedno dobro rješenje, samo nažalost nismo prenijeli ono što postoji u tom predsjedničkom sustavu u Americi, ali i u predsjedničkom sustavu u Hrvatskoj tj. ograničenje mandata. Hvala lijepo.

Znači to je prvo. Drugo vrlo bitno, ovdje je maloprije spomenut od vašeg kolege general Praljak u negativnom kontekstu, također je ovdje poslije Drugog svjetskog rata osuđen je i blaženi Alojzije Stepinac da je zločinac, ali on je blaženi i bit će svetac.

Ponavljam, ne bih se vratio u te teme.

Uvaženi kolega. Ja mislim da se često griješi, a po meni se griješilo na kraju amandmanom je nešto ispravljeno u ovom Zakonu o lokalnoj samoupravi kada se spominje kriterij broja stanovništva. To ne može biti jedini kriterij s obzirom na fiskalne kapacitete, s obzirom na obim posla, s obzirom na proračun, s obzirom i na geostrateški položaj i važnost određene sredine. Evo sada imamo slučaj i ovog potresom pogođenog područja i vidimo kakve su te lokalne sredine i često se ovdje kada se govori o lokalnim samoupravama izbjegava bit stvari što to ti ljudi na terenu radi, koje su njihove ključne funkcije i što oni tamo odrađuju, od nerazvrstanih cesta, od vodovoda, od kanalizacije, od puno tih nekakvih stvari koje život za to lokalno stanovništvo znače.

Rekli ste fiskalni kapaciteti, slažem se s time, ali sam fiskalni kapacitet opet ovisi o broju poreznih obveznika tj. broju građana. Dakako postoje neke općine ili gradovi koje zbog specifičnih razloga možda imaju neke prihode, bilo od turizma ili na neki drugi način koje mogu imati veće prihode.

Što se tiče npr. samih teritorijalnih jedinica, postoji različita veličina, u nekim državama imamo okruge, što bi bio možda ekvivalent kada se prevodi naših županija zapravo općinama u nekim zemljama imamo okruge po tri milijuna stanovnika, što je gotovo stanovništvo Hrvatske. Hvala lijepa. Sada prelazimo na završen riječi predstavnika klubova.

rekli, sve što smo trebali čuti smo čuli, sve što smo mislili iznijeti kao dobro smo iznijeli. Završno, podržavamo sve stavove koji idu za to da se, za tim da se uredi stanje kako u ovom slučaju na, za kandidiranje na području lokalne uprave i samouprave. A u slijedećim fazama da upravo takav jedan reformski uvjetno rečeno stil poštivajući odluke ustavnog suda prenesemo i na ostalo izvorno zakonodavstvo. Mi smo na stajalištu da treba ograničit pasivno biračko pravo i to u skladu kako vidimo sa europskim stajalištima, posebno suda za ljudska prava, pa i našeg ustavnog suda, nikakvih tu dilema nema, nejasnoća, to je u skladu sa našim ustavnopravnim poretkom. Dapače, mi, Klub Hrvatskih suverenista se zalažemo i potičemo sve vas kolegice i kolege iz HDZ-a, iz vlasti, posebno iz oporbe neovisno o tome što je izrazio neslaganje sa time vaš ovaj član g. Arsen Bauk, da slušate vlastitu savjest i da podržite konstruktivna dobra, pametna rješenja koja slijede, ne jedan osvetnički duh, ne jedan kako je on rekao totalitaristički komunistički pristup da se neko bez presude proglasi krivim, da ga se kamenuje, da ga se ovaj stavlja izvan društva, nego naprosto slijedeći jedan suvremeni moderni pristup, jedan ljudski ovaj potpuno prirodni stav da ljudi koji su u svom životu se ogriješili na, na jedan teži način sa namjerom počinivši teža kaznena djela, tako da je ova digresija oko prometne nezgode potpuno deplasirana, mislim to su, to, naravno da to ne može doć u obzir i da to sad nije aktualno jel se govori da su samo teža kaznena djela upućena s namjerom ovaj kvalifika odnosno diskvalifikatorne okolnosti. I zato vas molim sve da podržite ovaj amandman Hrvatskih suverenista gdje mi spuštamo tu razinu na diskvalifikaciju svih kandidatkinja i kandidata koje protiv sebe već imaju od strane suda izrečenu osuđujuću ovaj prvostupanjsku presudu ili potvrđenu pravomoćnu optužnicu odnosno kazneni nalog jer praktično tu su već i bile u pitanju sve one sudske kontrole, sva ustavna prava i slobode Zakonom o kaznenom postupku i svim ostalim zakonima zagarantirana, a odvjetništvo, stranka koja je u tom postupku bila okrivljenik odnosno optuženik je imala sve mogućnosti i strpljivo iscrpiti i u jednom neovisnom nepristranom postupku sudbena vlast je donijela tu odluku. To je dovoljan razlog da mi ograničimo takvoj osobi pravo da se kandidira da nas ne zavodi. Mi smo svjedoci da, da se naš, naši birači ovaj u izbornoj kampanji zavode, to je činjenica. Evo, sad ćemo imat prilike za par dana to vidjet. I naravno da jedan broj ljudi koji nije dovoljno budan, koji nije dovoljno informiran, koji čak ima i neke određene interese negdje opredijelio se je za neku osobu jel joj on nešto obećava, on joj nešto nudi, on joj neku nadu, a čovjek iza sebe ima šta, ima ponor, mrak, ima jedan dokazani, polu dokazani kriminal i zato trebamo molim vas vaše odobrenje.

Nema potrebe da nam neki ovaj već pravomoćno, ne pravomoćno osuđeni lopovi, nasilnici, budale, kriminalci, uopće dođu u priliku, sve nas onda zaprljaju, svima od nas rade jednu veliku štetu. Zato i kažu svi političari ste vi isti, svi ste vi prljavi, svi samo za sebe gledate.

Hvala predsjedavatelju. Zakon o kojem smo danas raspravljali i izmjene koje su u njemu sadržane naprosto nisu dostojne izazova vremena i okolnostima pod kojima će se održati ovi lokalni izbori. Ako ništa drugo zbog novog vala i eskalacije broja zaraženih virusom Covid-19, činjenice otežanog prikupljanja potpisa, a isto tako i očekivane manje izlaznosti naših birača. No pored toga nije dorasla niti rješavanju stvarnih problema koji umanjuju demokratičnost izbornih procesa i uistinu je žalosno da ovako 5 do 12 fragmentarno točkasto mijenjamo jedan mali segment koji značajno neće doprinijeti apsolutno ničemu, a ujedno pokazujemo strahovitu otpornost i odbojnost prema svim krucijalnim promjenama koje su odavno trebale biti implementirane u naš izborni sustav. Nema ništa, neko je spomenuo riječ „moderno“, „suvremeno“, g. Sačić čini mi se neposredno prije mene. Ne, apsolutno nema ništa ni moderno, ni suvremeno u ovom zakonu, niti ima onih naznaka koje bi ako ništa drugo korespondirale sa najavama digitalizacije i ostalih velikih riječi kojima se voli dičiti aktualna vlast. Nema elektronskih prikupljanja potpisa nema elektronskog glasovanja, nema na kraju krajeva niti pravilnog utvrđivanja popisa birača, nema pravilnog vrednovanja težine glasa u pojedinim mjestima jer znamo da se situacija izmjenom demografskog sastava pojedinih mjesta značajno promijenila u posljednjih nekoliko godina. Nema ničega što bi uistinu izborni proces učinio pristupačnim hrvatskim građanima i motivirao ih na izlazak jer vide da se u Hrvatskoj iz desetljeća u desetljeće apsolutno ništa ne mijenja. Pa tim više kada vide da Zakon o lokalnim izborima donosimo par tjedana uoči predaje lokalnih, izbornih lista za lokalne izbore, možemo zapravo vidjeti dvije stvari. Šta, sad smo se odjedanput ovih dana sjetili da trebamo unijeti drugačije odredbe o nemogućnosti izlaska na izbore pravomoćno osuđenim osobama. To nismo znali prije godinu dana kada smo posljednji put mijenjali ovaj zakon? Tada nismo znali da nas u 2021. čekaju lokalni izbori? To je doista uvredljivo prema onim koji nas slušaju i prate na ovaj ili onaj način. Čisto sumnjam da nas ovog trena prenosi i HRT. Nepripremljenost u zadnji čas. Prije ili kasnije saznat ćemo tko je ta osoba koju su upravo fino intonirane i podešene odredbe žuljale i tko vam je to smetao od vaših protukandidata iz nekih drugih političkih stranaka. Također već dugi niz godina, kad već govorimo o lokalnim izborima i o tome tko će sve na te izbore izaći i tko eventualno biti izabran ili neće biti izabran, ne rješavamo niti uopće raspravljamo o pitanju dualnog mandata. Istovremenog obnašanja neke lokalne funkcije odnosno funkcije u izvršnoj vlasti na lokalnoj razini i obnašanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru i na koji način to odražava ili ne odražava na kvalitetu obnašanja javne dužnosti i na kraju krajeve na poruku koju šaljemo biračima jesmo li tu zapravo radi njih, radi sebe, radi stranke, radi koga. U konačnici čitav taj naš izborni sustav, kao i teritorijalni ustroj, kao općenito organizacija države i način financiranja političkih procesa podešen je interesima velikih političkih stranaka. I naravno da naši birači to vide. I naravno da nisu zainteresirani sudjelovati u takvoj jednoj da ne kažem farsi, u jednom ciklusu u kojem se dobar dio ishoda i rezultata na određeni način zna ili se velikom sigurnošću može projicirati unaprijed. Ako već nismo u stanju o tim temama i o tim problemima raspravljati i usvojiti neka kvalitetna rješenja e pa onda nismo trebali raspravljati niti o ovakvom zakonu upravo sada.

Postavlja se pitanje da li je po Ustavu, da li je to korektno, da li je to u skladu sa voljom naroda mijenjati Zakon o izborima mjesec, prije mjesec dana smo mijenjali gdje smo dali duplo pravo glasa nacionalnim manjinama tj. SDSS-u koji je istrgovao Milorad Pupovac koji će to koristi u Vukovaru, drugim sredinama gdje imaju ovaj određeni broj pripadnika nacionalnih manjina, znači pogodovalo se isključivo SDSS-u. Tako da ti zakoni koje govorimo ovdje kad gledamo od samom zakonu onda moramo kazati da cilj svakog zakon ovih izmjena, kažete onih koji su kažnjeni, presuđeni, to je kao cilj da ne mogu se kandidirati. Tko može biti biran? Svaki pojedinac. Kako ćemo se sad dogovorit? Ja ne vjerujem u pravosuđe koje je Vladimir Šeks sastavio, skrojio, napravio. Maloprije je kolega Bauk spomenuo generala Praljka. Na koji način vi krojite zakone? I tako prilagođavate zakone. Ja osobno smatram da u RH se previše utječe ovakvim izmjenama na izborne procese, da se poglavito prije izbora, u godini izbornoj, čak kad smo ulazili u EU u toj godini je se mijenja Ustav o referendumu. Znači isključivo usmjeravamo i kanaliziramo kompletne procese demokracije izbora usmjeravamo u interesu nekoga i nečega, a nikako volje većine hrvatskog naroda. Prije svega se postavlja pitanje vjeruje li narod pravosuđu? Da li je pravosuđe to koje je u Slovenskoj u klubu 9 imamo ministre iz Vlade, imamo aktualnog predsjednika, imamo pravosudne visoke suce, da li je to pravosuđe kojem će narod virovat?

Pravosuđe je najveći problem i najveće nepovjerenje ljudi je u pravosuđe.

Ne smijemo to raditi, ne smijemo u godini izbornoj mijenjati svaki put a kamoli 20 dana prije izbora određene stvari. Mi moramo donijeti prave odredbe unutar zakona.

I 20 dana vi populistički, kao nešto ćemo mi sad spriječiti, pomoći.

Tako da je to bilo van teme, ali ovo sam morao reći. Još jednom na kraju, po meni je sramotno mijenjati zakon, izborne zakone u godini u kojoj se vrše izbori a kamoli 20 dana [[Upadica Radin: Hvala.]] bilokoji zakon.

Ispričavam se, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Već je kolega Cappelli u ime kluba iznio stajalište prema kojemu ćemo mi u klubu podržati izmjene Zakona o lokalnim izborima iz razloga kako ih je on naveo a ustvari i iz razloga koji su napisani u samome obrazloženju zakona kako bi se jasno propisali uvjeti kako i na koji način se može prekinuti mandat člana predstavničkog tijela ili nositelja izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i s druge strane, kako se i na koji način može ograničiti kandidiranje člana predstavničkog tijela ili člana, odnosno predstavnika nositelja izvršne vlasti u jedinicu lokalne samouprave. Mi držimo da ove izmjene bez obzira što su napravljene mjesec, malo više od mjesec dana pred izbore, da njihova izmjena nije takve naravi da mijenja izborno zakonodavstvo. Ona na određeni način onemogućuje pristup izborima građana RH koji su presuđeni za kazneno djelo za koje je previđena kazna zatvora ili uvjetna kazna na rok duži od 6 mj. i mislim da je to doprinos onome što mi očekujemo od političara a to je da za političare vrijede na određeni način kriteriji koji podižu standard u hrvatskoj politici i stoga držimo da je ovo apsolutno prihvatljivo. Mi smo u Klubu zastupnika HDZ-a podnijeli amandmane, 3 amandmana, a koje smo na određeni način iščitali i sa rasprave na Odboru za Ustav u kojoj smo raspravi praktično predložili amandmane u kojima se ovakva zabrana kandidiranja pa i prestanak mandata ne bi odnosio na osobe koji su počinili kaznena djela iz nehaja na kaznu zatvora iako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetom osudom. I mislim da smo na taj način praktično i raspravu sa Odbora za Ustav, uključili u izmjenu zakona. Ono što mi se čini zanimljivim i to je amandman kolege Bauka, koji je predložio da se u čl. 4. doda točka 5. u stavku 1. da je zabrana kandidiranja političkoj stranci koja je osuđena na kazneno djelo, pravo ... [[Govornik se ne razumije.]] kazneno djelo. Bilo bi možda dobro razmisliti da se ovakav amandman odnosi i na djela koja su presuđena za kršenje pravomoćnom presudom za kršenje Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih promidžbi.

A oprostite, ispričavam se.

Ja se inače nisam mislio javljati, a bilo mi je glupo dobiti opomenu da dignem povredu Poslovnika na kolegu Bačića, pa sam iskoristio ovu poslovničku mogućnost. Dakle, ja unaprijed kažem da ako Vlada prihvati moj amandman u izmijenjenom obliku i to predloži da ću se ja s time suglasiti, ali to je sad stvar Vlade. A niste dobro čitali članak, ja nisam govorio o zabrani kandidiranja nego o prestanku mandata ako za vrijeme mandata dođe pravomoćna presuda, tako da bi se ono odnosilo na buduće pravomoćne presude. I čini mi se da, ne da mi se čini nego da sam potpuno siguran da u slučaju kojeg ste spomenuli SDP nije osuđen ni za prekršaje, a kamoli za kazneno djelo. To je bio jedan imovinski građanski zahtjev gdje je sud nešto presudio … [[Upadica se ne razumije.]] ne, ne, ne, nije bilo ni kršenje zakona, radilo se o imovinskom zahtjevu. Dakle, to bi bilo tipa ne plaćanje najamnine negdje ili ne znam, ali ne, ne radilo se g. Bačiću o imovinskom zahtjevu, o zahtjevu za naknadu već nečega što je potrošeno, a ne o prekršajnom ili kaznenom. Što se tiče kolega Bulj, vi ste mi ako sam dobro iščitao zamjerili da sam u svojoj pojedinačnoj raspravi usporedio blaženog kardinala Stepinca i g. Praljka ili nešto tako, da, dakle ja bih samo podsjetio da je presudu koju je donio komunistički sud HS svojom odlukom ukinuo još devedesete. A što se tiče ove presude nju je donio sud UN-a gdje smo i mi tražili osnivanje i ja se u svojoj pojedinačnoj raspravi nisam izjašnjavao o krivnji nego samo o činjenici da je netko za nešto osuđen. Ja isto tako imam pravo kao građanin misliti da je neka presuda nepravedna, bilo da je netko osuđen, a ja smatram da nije trebao biti, ali ostaje presuda, bilo da je neko oslobođen, a ja smatrao da je trebao biti osuđen. Ali to je isto samo moje mišljenje, niti sam imao uvid u spis niti sam gledao, dakle to je pitanje dojma, to svako od nas ima neko mišljenje, je li bio penal na finalu Svjetskog prvenstva kada je ovaj sudac gledao onu ruku u 16-tercu možemo raspravljati je li bio ili nije bio ali sudac ga je dosudio, tako i ovo. Prema tome u tom smislu da ja malo to da ja malo ipak relaksiram, govorio sam samo o pravnim činjenicama, a ne o mom vrijednosnom sudu da li je nešto pravedno ili da li se nešto dogodilo, tako i ovo. Dakle, pravna činjenica je presuda nekome, a je li sud ispravno presudio utvrđuje se u žalbenom postupku, ako je pravomoćno onda u ustavnoj tužbi ili na Europskom sudu za ljudska prava, a šta će ko od nas misliti o tome šta je sud dosudio, to je sada naša stvar, to spada u nekakvu slobodu mišljenja. Eto, u tom smislu ako se ja kao podnositelj amandmana mogu uvjetno očitovati da ako Vlada prihvati intenciju kolege Bačića da ja unaprijed prihvaćam taj izmijenjeni oblik. Zahvaljujem.

Evo kolegi Bauku povreda članka Poslovnika 238., jer je izrekao netočnost gdje je rekao da je general Praljak … u raspravi osuđen kao zločinac, međutim ja sam samo rekao jednu konstataciju da je i Stepinac osuđen od Jakova Blažića i udbaške klike da je zločinac i razlika između prava i pravde je ogromna Vrijeme i opomena i zaključujem raspravu sad stvarno. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 sa točkom Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, onda ćemo raspravljati točke koje su na dnevnom redu, ali i na kraju ćemo imati izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva.